Prisežem.

Temeljem članka 32. ako se bira 5 potpredsjednika, 3 potpredsjednika se biraju na prijedlog parlamentarne većine a 2 na prijedlog parlamentarne manjine. Sukladno navedenom članku Poslovnika za potpredsjednike Sabora iz redova parlamentarne većine na sjednici održanoj 22. siječnja ove godine izabrani su potpredsjednici Hrvatskoga sabora na prijedlog parlamentarne većine. Temeljem međustranačkog dogovora Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika HNS-a predložene su za potpredsjednice Hrvatskoga sabora iz redova parlamentarne manjine gospođa zastupnica Milanka Opačić i gospođa zastupnica Vesna Pusić. Žele li predstavnici predlagatelja obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Prije nego što se izjasnimo o prijedlozima podsjećam da je za izbor potpredsjednika Sabora potrebna većina glasova nazočnih zastupnika. Ja bih vas molio da prvo utvrdimo kvorum.

Možemo vidjeti stanje? 96, dobro. Hvala lijepa. Dakle kvorum je 96. Dajem najprije na glasovanje Prijedlog da se za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora izabere zastupnica Milanka Opačić. Tko je za?

Glasovanje je završeno. Molim vas rezultat. Od ukupno 94, sada nas je nešto manje, 76 za, 3 suzdržanih i 15 protiv. Prema tome utvrđujem da je većinom glasova zastupnica Milanka Opačić izabrana za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora. Čestitam! … [[Pljesak.]] Sada dajem na glasovanje Prijedlog da se za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora izabere zastupnica gospođa Vesna Pusić. Tko je za?

Glasovanje je završeno. Od 94 ukupno glasova, 56 je za, 5 suzdržano i 33 Prema tome, utvrđujem da je većinom glasova zastupnica gospođa Vesna Pusić izabrana za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora. Čestitam! … [[Pljesak.]] Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda.

Dozvolite mi da vas ispred Hrvatske banke za obnovu i razvitak izvijestim o rezultatima poslovanja za 2014. godinu. Godišnji financijski izvještaji koji se podnose Hrvatskom saboru na potvrdu revidirani su od strane neovisne revizorske tvrtke Deloitte. Revizor je u svom izvješću dao pozitivno mišljenje o usklađenosti financijskih izvještaja za 2014. godinu sa relevantnim financijsko-računovodstvenim zakonodavnim okvirom koji je usvojen i na snazi je u Europskoj uniji. S 31.12.2014. godine ukupna kumulativna, kreditno-garancijska i mandatna aktivnost HBOR-a od osnutka banke do 2014. godine iznosila je 132 milijarde kuna od čeka 87 milijardi kuna kreditna aktivnost, 27 milijarda kuna garancijska aktivnost i 24 milijarde kuna mandatna aktivnost. Poslovna aktivnost HBOR-a u značajnoj je mjeri uvjetovana gospodarskim čimbenicima kao i stanjem u bankarskom sektoru. Trend smanjenja kreditne aktivnosti poslovnih banaka prema sektoru trgovačkih društava i rast likvidnosti u bankarskom sustavu rezultirao je i smanjenjem kreditne aktivnosti HBOR-a u 2014. godini. Smanjenjem bruto kredita na razini bankarskog sektora u 2014. godini za 6,9 milijardi kuna određeno je razduživanje svih domaćih sektora a osobito sektora trgovačkih društava za 3,2 milijarde kuna. Istodobno u stroži kreditni standardi odražavali nesklonost banaka za preuzimanje dodatnih rizika. Pri tome su bruto krediti dani trgovačkim društvima u razdoblju od 2011. do 2014. smanjeni za 14%, odnosno za 16,9 milijardi kuna. Banke su rast domaćih izvora sredstava neiskorišten za plasmane u privatnom sektoru usmjeravale u visoko likvidnu imovinu te koristile za smanjenje obveza. HBOR-ova kreditna aktivnost u 2014. godini bilježi pad u usporedbi sa 2013. godinom za 34% Od ukupno odobrenih kredita u visini od 4,6 milijardi kuna 797 milijuna kuna ili 17,6% otpada na mala i srednja poduzeća. 807 milijuna kuna ili 17,8% odobreno za infrastrukturu, zaštitu okoliša i projekte obnovljive izvora energije. 1,1 milijarda kuna ili 24% za turizam, 1 milijarda za izvoz i 843 milijuna kuna ili 18,6% za veće gospodarske subjekte. Posebno bih želio istaknuti kako je u 2014. godini zabilježen pozitivan pomak u pogledu kreditiranja projekata usmjerenih na korištenje EU fondova. Kreditiranje jedinica lokalne samouprave i područne samouprave radi realizacije EU projekata povećan je za 100 milijuna kuna. Isto tako, povećanje zabilježeno je i kod privatnih subjekata, poljoprivrednih i malih i srednjih poduzeća za cirka 90 milijuna kuna. Putem poslovnih banaka odobreno je 690 kredita u iznosu od 2 milijarde i 847 milijuna kuna dok je u 2013. godini odobreno 886 kredita u iznosu od 4 milijarde i 330 milijuna kuna. Negativni trend je zaustavljen u 2015. godini u kojoj je odobreno 1093 kredita ili 3 milijarde kuna. Ujedno za napomenuti je kako je početkom 2014. godine okončana provedba programa Vlade RH tzv. Program razvoja gospodarstva kao ranije, nastavka ranije poznatih modela A i A plus. Po predmetnom programu je u 2013. godini odobreno 194 kredita u iznosu od 717 milijuna kuna, dok je 2014. godine odobreno 22 kredita u visini od 50 milijuna kuna. I u 2014. godini je zadržan veći omjer kredita odobrenih za financiranje i to 59%, a 41% za obrtna sredstva. Prema veličini subjekata, malim i srednjim poduzetnicima odobreno je 82% ukupnog broja kredita i 46% od ukupnog iznosa odobrenih kredita ili sveukupno 2 milijarde i 100 milijuna kuna. U 2014. godini ukupna kreditna aktivnost Sabora prema subjektima koji ostvaruju iznos iznosila je 3 milijarde kuna. Ujedno je HBOR zajedno sa svojom tvrtkom kćeri Hrvatskim kreditnim osiguravajućim društvom izvoznicima pružao podršku u osiguranju izvoznih poslova, te bankarskim garancijama. Tako je u 2014. godini osigurano i garantirano za 4,2 milijarde kuna izvoznog prometa. Ukoliko promatramo aktivnost HBOR-a obzirom na regije ulaganja onda vidimo da je 60% tih ulaganja bilo u tzv. kontinentalnoj Hrvatskoj, a 40% u jadranskoj Hrvatskoj. Što se tiče iznosa 55% se odnosi na kontinentalnu, a 45 na jadransku Hrvatsku. Najsnažnija aktivnost ostvarena je na području Istarske županije i to 636 milijuna kuna. Ostale naše županije su ostvarivale između 150 i 250 milijuna kuna aktivnosti. Sukladno podacima koje prikupljamo od korisnika kredita temeljem kreditne aktivnosti HBOR je u 2o14. godini omogućio zapošljavanje više od 2000 novozaposlenih djelatnika. U 2014. godini nastavljena je primjena mjera sniženja kamatnih stopa za jedan postotni bod za investiciju u poljoprivredi, turizmu, industriji i energetskoj učinkovitosti. Zahvaljujući ovoj mjeri najveći broj korisnika kredita ima mogućnost zaduženja kod HBOR-a uz kamatnu stopu do 3% U 2014. godini temeljem navedene mjere odobreno je 209 kredita u iznosu milijardu i 300 milijuna kuna. Uz ovu mjeru produžili smo rok otplate po programima za kreditiranje investicija. Najduži rok otplate kredita iznosi 17 godina, a najkraći 12 godina. Najduže razdoblje počeka za vrijeme kojeg korisnici plaćaju samo kamatu je 4 godine. U prošloj godini nastavili smo s provedbom modela podjele rizika s poslovnim bankama.

Kako bismo osigurali sredstva za provedbu aktivnosti u 2014. godini ugovorili smo 425 milijuna eura od Europske investicijske banke koja su namijenjena financiranju projekata malih i srednjih poduzeća, javnih poduzeća, te srednje kapitaliziranih i velikih poduzeća. Ova sredstva ugovorena su uz rokove otplate od 12 i 15 godina, te kamatnu stopu nižu od 2% HBOR za financiranje iz ovog izvora do kraja 2015. godine ukupno odobrio 97 milijuna eura kredita za projekte malih i srednjih poduzetnika i 125 milijuna eura za kredite i projekte velikih poduzetnika i ulaganje u infrastrukturu. Europska investicijska banka je svojim povoljnim sredstvima u zadnjih nekoliko godina postao važan izvor sredstava, te je do kraja 2014. godine HBOR sa EIB-om ugovorio 1,8 milijardi eura namjenskih kreditnih linija. Što se tiče financijskog poslovanja i rezultata u 2014. godini HBOR je ostvario financijski rezultat u visini od 168 milijuna kuna. Ostvareni rezultat je niži za 11% u odnosu na 2013. godinu. Kamatni prihodi generiraju 98% ukupnog prihoda HBOR-a i u 2014. godini bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu za 5% Ovaj trend prvenstveno je rezultat provedbe mjera sniženih kamatnih stopa koje HBOR provodi od 2012. godine. Osim ovog na kretanje kamatnih prihoda utjecale su kamatne stope na financijskim tržištima, ali i učinci provedbe predstečajnih nagodbi i restrukturiranja plasmana. Kamatni rashodi čine 2/3 ukupnih rashoda i u 2014. godini bilježe smanjenje za 6% u odnosu na 2013. godinu.

Inače u te dvije godine HBOR je redovno i prijevremeno otplatio 7 milijardi kuna. Cjelokupni financijski rezultat raspoređuje se u statutarne rezerve i na taj način jača se kapitalna osnovica HBOR-a i omogućuje preuzimanje veće razine rizika. Bilančna suma bilježi i … [[Govornik se ne razumije.]] smanjenje u odnosu na kraj 2013. godine zbog privremenih povrata zaduženja u ukupnom iznosu od 2 milijarde i 700 milijuna kuna. Ovi povrati obavljeni su zbog nepovoljnog odnosa aktivne i pasivne kamatne stope, a učinci povrata vidljivi su u smanjenju kamatnih rashoda. Svakako je potrebno istaknuti kako je 2014. godine HBOR održao kvalitetu portfelja na razini 2013., te je 80% portfelja potpuno naplativi plasman, a 15% neprihodujući plasmani. Neprihodojući plasmani čine plasmani dužnicima nad kojima je otvoren stečajni postupak, dužnici koji su zatražili otvaranje ili su u postupku rješavanja predstečajne nagodbe, dužnicima o kojima se vodi pregovori oko restrukturiranja plasmana, te utuženim dužnicima.

Uvažavajući smanjenje … [[Govornik se ne razumije.]] aktivnosti u 2014.izvršili smo određene pripreme pa tako smo uvali i novi kanal plasmana kredita putem leasing društava, u 2015.takvih je bilo 990 ili 300 milijuna kuna. … [[Govornik se ne razumije.]] postojeće modele i uvjete suradnje sa poslovnim bankama, uvođenje novih programa kreditiranja namijenjenih olakšanju i poticanju apsorpcije EU fondova, uvođenje novog programa za kreditiranje i izrade projekata i ostale investicijske dokumentacije, prilagodbu uvjeta postojećih programa kreditiranja radi proširenja kruga potencijalnih korisnika kredita. U 2015.godini HBOR je po prvi puta u svojem poslovanju premašio brojku od 2000 odobrenih kredita, točnije 2985 odobrenih kredita ili 40% više u odnosu na dosada najbolji ostvareni rezultat. A ostvarena kreditna aktivnost je druga u veličini osnutka banke, najviše je iznosila 10,2 milijarde 2012.godine. U 2015.godini HBOR je hrvatsko gospodarstvo podržao sa 12,2 milijarde kuna plus kreditiranje plasmana, kod kreditnih plasmana je 7,8 milijardi kuna, izdanih garancija je 2,9 milijardi kuna i osigurano izvoznih poslova u iznosu od 1 milijun i 500 milijardi kuna, 1,5 milijardi kuna. Povećanjem kreditne aktivnosti zabilježeno je u svim segmentima a najaktivniji korisnici ovih kredita bili su mali i srednji poduzetnici kojima je po specijaliziranim programima odobreno gotovo 2 tisuće kredita u iznosu od 1,6 milijardi kuna što je dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine. Kreditiranje izvoza i turizma također bilježi povišeni rast od 14% HBOR je u 2015.godini podržao hrvatske izvoznike sa 6,8 milijardi kuna. Uz povećanje kreditne aktivnosti vrlo značajan pokazatelj je povećanje udjela investicijskih kredita na 82%, ako se sjećate za 2014.je to bilo 59% Promatrajući kreditnu aktivnost u 2015.godini prema djelatnostima koje su podržane najzastupljeniji proizvodi i djelatnosti su bili prehrambena industrija, metalo-prerađivačka, elektro industrija, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, drvna industrija, poljoprivreda i ribarstvo. A kod usluga naravno turistička djelatnost. Za koji mjesec predstavit ću vam detaljno rezultate poslovanja za 2015.godinu. Otvaram raspravu i prva će biti ona u ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala predsjedniče. Predsjedniče uprav HBOR-a, kolegice i kolege Hrvatska banka za obnovu i razvoj ima veliku ulogu u razvoju i potencijalima Hrvatske, posebno je ona došla do izražaja u vrijeme krize kada su poslovne banke postrožile uvjete za davanje kredita i gotovo da nisu pratile ni jedan malo rizičniji investicijski program, a pogotovo ne kreditiranje obrtnih sredstava pa je u to vrijeme Hrvatska banka za obnovu i razvoj značajno sudjelovala u kreditiranju poslovnih subjekata kroz kreditiranje obrtnih sredstava. Mi u SDP-u uvijek smo se zalagali za proaktivnu politiku Hrvatske banke za obnovu i razvoj iako ona svjesni smo toga nosi veće rizike. Dugo je HBOR poslovao, odnosno svoje plasmane plasirao samo putem poslovnih banaka. U posljednje vrijeme sve više imamo direktnih plasmana što naravno onda povećava i rizik naplate takvih kredita. Također smo se zauzimali za što bržu potpunu uplatu sredstava u temeljni kapital banke, naime kad je banka osnovana temeljni kapital koji se je trebao uplatiti iz proračuna iznosio je 7 milijardi kuna i gotovo u 20 godina mi smo uspjeli uplatiti nešto više od 5 milijardi i upravo ovih posljednjih 3 godine vidimo da je u gotovo do kraja već 2014. uplaćen temeljni kapital o čemu ću nešto kasnije reći. A također se nadamo da će se politika koju je HBOR vodio zadnjih 5, 6 godina neće bitno mijenjati, odnosno da će se nastaviti većinsko kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, posebno se to odnosi na početnike, inovatore, žene poduzetnice, odnosno najvećim djelom na izvoznike. Zatim da će se pratiti investicijski projekti koji će kreditima koji će po kamatama i ročnosti biti povoljniji od poslovnih banaka, mi smo u ovih zadnjih godina što se tiče ročnosti za investicije povećali povrat kredita i poček na 15 odnosno 17 godina uz povoljne kamatne stope koje se kreću negdje oko 3 ili 4%, i da će se financijski pratiti svaki projekat koji koristi sredstva europskih fondova što se dosada činilo kad god bi se nova mjera uvela odnosno raspisao natječaj i HBOR je automatski pratio takve projekte. HBOR je odobrio 886 kredita u iznosu od 5,1 milijarde kuna. Putem banaka plasirano je 2 milijarde i 900 milijuna kuna ili 56% a izravno 2 milijarde i 200 milijuna kuna ili 44% i to je ono o čemu sam govorila da direktni plasmani povećavaju rizik, ali i u većoj mjeri imaju obuhvat investitora. 59% sredstava korišteno je za investicije, značajno udio tu su imali turistički sektor, a 41% još uvijek se plasira u obrtna sredstva. To se u narednim godinama već u 2015.je povoljniji odnos, a mislim da bi u krajnjoj liniji tek iznimno trebalo kreditirati, dati kredite za obrtna sredstva. Mjere koje su se provodile bile su usmjerene na to da se povećaju plasmani jer smo imali pad u odnosu na 2013. godinu, pa se nastavilo sa sniženim kamatnim stopama, nastavilo se sa podjelom rizika sa bankama, povećale su se u tom smislu i marže bankama kako bi se povećala suradnja sa poslovnim bankama, odnosno povećana marža nije se prenosila na korisnike kredita nego je bila na teret same banke za obnovu i razvoj. Povećana je također i ročnost kredita, smanjene su kamate za izvoznike početnike, povećale su se police osiguranja za male poduzetnike i početnike izvoznike, davali su se okvirni krediti bankama i počelo se poslovati sa leasing društvima. Naravno odnosilo se to samo na proizvodne sektore, odnosno na ona leasing društva koja su pratila industriju. Uvedena su tri nova programa za refinanciranje kredita, odnosno sredstava koja su bespovratna iz europskih fondova a trebalo ih je premostiti. Uvodilo se mikrokreditiranje uz garanciju CIP-a, zatim kreditiranje društva koje su uspješno okončale predstečajne nagodbe. Dakle sve je to bilo usmjereno da se povećaju plasmani i putem poslovnih banaka, direktni plasmani, odnosno podjela rizika sa poslovnim bankama. Najbrojniji korisnici su i u 2014. godini bili mali i srednji poduzetnici, njima je plasirano 728 kredita u iznosu od 2 milijarde i 100 milijuna kuna a to je važno jer oni imaju otežan pristup kreditnim sredstvima, pogotovo ako su početnici, ako su mladi poduzetnici i ako su žene poduzetnici. Značajno se povećao broj projekata koji se financiraju iz europskih fondova, u 2014. takvih je bilo 163 u iznosu od 610 milijuna kuna. Takve projekte rado financiraju i poslovne banke jer su oni sigurni ali i ovdje je HBOR učestvovao sa direktnim financiranjem u iznosu od 280 milijuna kuna dakle nešto više od jedne trećine. Što se tiče izvoznih poslova, tu je uz samo kreditiranje i značajni su poslovi osiguranja izvoznog rizika, 307 takvih kredita u iznosu od 2 milijarde i 400 milijuna kuna, planirano je u 2014. godini. Nadalje, plasirano je milijardu kuna polica osiguranja i 155 milijuna činidbenih jamstava. HBOR ima povoljne izvore financiranja, već 7, 8 godina nastavlja se uspješna suradnja sa javnim bankama i europskim i svjetskim. Posebno je važna suradnja što je i u uvodnom izlaganju izneseno sa Europskom investicijskom bankom sa kojom je potpisan ugovor na 800 milijuna eura koji će se koristiti i jednim dijelom i u 2015. godini a već je i rečeno da ta suradnja seže još u 2001. godinu i da je tu plasirano u Hrvatsku iz te banke milijardu i 780 milijuna eura. S obzirom da HBOR u većoj mjeri plasira direktno kredite, da to povećava rizike ocjenjujemo da je upravljanje rizicima dobro, redovito se izvješćuje nadzorni odbor i o rizičnim plasmanima i okvirnim kreditima poslovnih banaka. Što se tiče rezultata poslovanja treba reći da profit nije primarni cilj HBOR-a, da je njegova osnovna zadaća pod povoljnijim uvjetima pratiti investicijske projekte koji su važni za razvoj hrvatskoga gospodarstva. U 2014. godini ostvareno je oko 170 milijuna kuna dobiti. Ona je nešto manja ali kažem nije primarni cilj ostvarivanje profita. Važno je da se povećava temeljni kapital, odnosno ukupni kapital, on je u 2014. godini dosegnuo 9,4 milijarde kuna. To je važno jer time zapravo se dobiva novi potencijal za veće mogućnosti plasmana ali i dobivanje povoljnijih sredstava iz javnih financijskih institucija. Od čega u 2014. temeljni kapital koji treba isplatiti po zakonu iznosi 6,9 milijardi, dakle svega 100 milijuna manje nego što je to zakonom utvrđeno. Ocjenjujemo da će i ubuduće HBOR biti značajan čimbenik u povećanju broja investicija, praćenju investitora, povoljnijim sredstvima nego što su to poslovne banke. Hvala. Hvala lijepa. Nisam vidio nikakve replike, prema tome nastavljamo dalje. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Slušajući i uvodno izlaganje predsjednika uprave i kolegice Zgrebec sa jednim velikim dijelom se, možemo u ime kluba složiti. Međutim, ja bih ovdje neke stvari koje su se događale 2014. pokušao prebaciti u današnje vrijeme. Danas je vrlo aktualno o tome kako će se birati čelnici javnih poduzeća. 2014. političkim dekretom, odlukom Vlade je smijenjena uprava HBOR-a. Ne samo uprava, smijenjene su još četiri razine ispod toga. Na pozicije su dovedeni, točno se zna čiji supruzi, čiji zaposlenici u čijem uredu i stavljeno. Dakle to se dogodilo 2014. Toliko na tragu ove današnje ispolitizirane priče. Dakle najprije se sve promijenilo živo što se moglo promijeniti a onda se ispoštivala odluka Europske komisije da se imenovanje u javno poduzeće mora vršiti putem javnog natječaja što je bilo u zakonu od 2010. i to je ova Vlada negirala tek toliko da raščistimo neke napise i navode koji se ovih dana pojavljuju u hrvatskim medijima. Ono što želim također reći vi znate da smo i u svojoj raspravi, doduše nismo podržali proračun, ali u segmentu koji se odnosio na HBOR povećanje temeljnog kapitala i povećanje onih sredstava za osiguranje investicija smo svi zastupnici podržali u svojoj raspravi. Međutim, kad pogledate izvršenje proračuna onda ćete vidjeti da u 2004. uprava nije potrošila, 2014. nije potrošila one novce koje je Vlada osigurala na poziciji osiguranje izvoza itd. Druga stvar, ovdje nije naznačeno da su plasmani pali, aktivnost HBOR-a je u 2014. je pala za 34% Dakle, to su činjenica. A zašto se dogodilo, do tih činjenica ima nekoliko razloga. Prvo je ovo izvješće, report kako god hoćete iz Bruxellesa koji kaže da stručna sprema, iskustvo i znanje čelnih ljudi u HBOR-u nije adekvatno onome što treba imati financijska institucija. Pa kad pogledate od imenovanih članova uprave koji su promijenjeni samo je jedan čovjek predsjednik uprave je imao iskustvo u bankarskom sektoru, ali je on smijenjen nakon devet mjeseci jer nije htio provoditi određene stvari koje su bile politička direktiva. A vama za informaciju "nesposobni" pod navodnicima bivši predsjednik uprave je danas predstavnik Europske investicijske banke za ovaj dio Europe. Dakle, SDP-u i ostalima iz Kukuriku koalicije, gospodin predsjednik uprave nije bio dovoljno sposoban da vodi HBOR iako je do tada imao sjajne rezultate, ali je zato sposoban Europskoj investicijskoj banki da bude njihov predstavnik i to po prvi puta Hrvat je dobio tu poziciju. No, to je tako kao što je. Druga stvar. Promjena Statuta Nadzornog odbora gdje je donesena odluka da kredite iznad 37 milijuna, do 37 milijuna iznad donosi uprava bez odobrenja, bez suglasnosti Nadzornog odbora također je dovela do toga da ljudi naprosto nisu htjeli preuzimati rizike i da se zbog toga smanjilo investiranje, dakle kredite iako potražnja za kreditima je bila poprilično velika. Dakle, kad govorimo o 2004. došlo je do smanjenja prihoda za 5%, ali su zato operativni troškovi narasli za 24% Jednim dijelom ovi operativni troškovi su narasli zbog otpremnina bivšim čelnicima HBOR-a, ali drugim dijelom operativni troškovi su narasli između ostaloga i zbog zapošljavanja 15 novih ljudi koji se dogodio u 2014. godini. Dakle, imate zapošljavanje 15 novih ljudi, ali imate pad aktivnosti od 34% Postavlja se pitanje šta je tih 15 ljudi radilo, tim više što ćete vidjeti kad budemo raspravljali o izvješću 2015. na žalost trendovi se nastavljaju i da u 2015. nije bilo kreditiranja, velikog kredita Hrvatskom telekomu za kupnju vozila, ne vidim uopće koji je tu smisao da se HBOR uključi u tu priču, da nije bilo kreditiranja HŽ-a i brodogradnje, te će bit pitanje nedopuštenih državni potpora itd. onda bi rezultat 2015. bio katastrofalan. Dakle, ovo su sve činjenice koje su takve kakve jesu, jer ako vi imate 15 ljudi više zaposlenih, ako u 4 godine mandata primite 60 partijskih poslušnika i za toliko povećate broj zaposlenih u HBOR-u, aktivnost i dodjela kredita u HBOR-u je pala i da nije bilo kredita velikim državnim tvrtkama kad to maknete van onda bi vidjeli, onda ćete vidjeti da kreditna aktivnost HBOR-a na žalost 2014., 2015. nije niti približna tim više što neke stvari su povezane.

Dakle, to je rečeno na odboru, to nisam ja izmislio, može se vidjeti u zapisniku Odbora za gospodarstvo da je to rečeno. Dakle, ono što je ključno je, dakle Razvojna banka je partner poslovnim bankama i u proteklim godinama HBOR je u principu dodjeljivao kredite, vrlo malo kredita direktno. Međutim, ovdje se samo postavlja jedno pitanje zašto je kamatna stopa zapravo linearno porasla sa jedan na dva posto i na takav način se praktički omogućila još jedna dodatna zarada poslovnim bankama. Jer, ako je HBOR-u zbog sredstava koje je uložila država, zbog pozicije koje je HBOR stekao u prethodnim godinama dobio za određene aktivnosti i programe koje su bile aktivnosti i programe Vlade i temeljem toga je iz institucionalnih banaka EU dobivao jeftina sredstva, a onda je logična stvar ako je ono što je i kolegica Zgrebec rekla HBOR se odlučio da više sredstava investira direktno, da ne ide preko poslovnih banaka zašto smo mi poslovnim bankama, zašto je u stvari dozvoljeno, zašto je dogovoreno da se linearno poveća, dakle njihova marža sa jedan na dva posto. Jer poslovne banke u toj cijeloj priči nisu imale ništa osim što su došli do jeftinog kapitala koji je HBOR dobio od institucionalnih banaka i na takav način zadovoljili svoje klijente. A istovremeno Vlada ima svoje programe i tu su kolege bivši ministri svaki u svom ministarstvu ima određene programe i to je bilo i prethodnih godina i temeljem toga su dobivani krediti iz institucionalnih banaka EU. Prije svega Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Dakle i s tim ću zaključiti, nažalost kreditne aktivnosti HBOR-a su se smanjile. Ono što bi HBOR trebao biti, jer ako smo dali novce iz proračuna, povećali smo temeljni kapital, ako smo dali sredstva za osiguranje izvoza onda je logično da se ta sredstva usmjere prema malim i srednjim poduzetnicima, dakle oni koji su najpotrebitiji. Jer kad pogledate strukturu hrvatskog gospodarstva nažalost većina malih i srednjih poduzetnika ima vrlo malu kreditnu sposobnost i ako im neće pomoć HAMAG, onda u principu vrlo teško mogu doći do kredita, ali su se zato davali krediti nekakvim državnim tvrtkama kažem vrlo upitno dopuštene ili nedopuštene potpore. I na takav način kad to sve skupa zbrojite onda dobijete silne milijarde, međutim kada sve to maknete iz bilance onda ćete doći da ono što se događalo u HBOR-u je bilo u suprotnosti s onim što je Vlada predlagala prilikom predlaganja proračuna. I što kaže svi smo podržavali ovdje, dakle mi nismo podržali proračun ali smo svi manje-više u raspravi rekli da se slažemo sa tom aktivnošću Vlade da se sredstva za HBOR povećaju. Dakle to je nešto što nije bilo sporno. Dakle možemo čak reći da smo oko toga imali i politički konsenzus u Hrvatskom saboru. Međutim, operativno se to nažalost u HBOR-u nije provelo na onoj razini na kojoj je to i ministri i Vlada planirali. Dakle imamo usvojeni proračun, imamo izvršenje proračuna, dakle akti koje je usvojio ovaj visoki dom. I prema tome, imamo sad izvješće HBOR-a i kad to stavimo kako se to ono kaže paste, copy ili na … [[Govornik se ne razumije.]] jedno ispod drugoga stavite ta tri dokumenta onda ćete vidjeti ovo sve skupa, a osnovni razlog je i vratit ću se na ono s čim sam počeo u današnje vrijeme a to je što su tada vršena politička imenovanja. Jer i kad pogledate ljude koji su imenovali u upravu HBOR-a jedino jedan čovjek je imao iskustva u bankarstvu to je bio prethodni predsjednik uprave koji je nakon 9 mjeseci dao petama vjetra jer naprosto nije mogao provoditi neke stvari. Današnja uprava uz puno poštovanja prema kolegama nemaju bankarskog iskustva.

Ono što je intencija i cilj i oko toga se svi politički slažemo je da HBOR postane kreditno investicijska izvozna banka, dakle banka koja će davati podršku. Jer ponavljam, postoji analiza oko kreditne sposobnosti hrvatskih poduzetnika pa ćete vidjeti da njih preko 90 nažalost u ovom trenutku nije u stanju zadovoljiti minimalni kriterij da dobije kredit. Zato i je osnovan HAMAG, zato i jesu neke druge državne potpore da se omogući onima koji imaju projekte, koji imaju budućnost da dođu do kredita po povoljnim sredstvima koje je HBOR dobio na ime dugogodišnje suradnje i povjerenja Europskih institucionalnih banaka i da takva sredstva dakle jeftino, jeftini kapital plasiraju svoju proizvodnju i na takav način rade. Međutim, kažem nažalost to se nije dogodilo, nije se dogodilo iz razloga što smo jedan pionirski potez iz 2010., a to je da uprave i nadzorne odbore imenujemo putem javnog natječaja prekršili jer tada je bilo rečeno politika ih je dovela, politika će ih i odvest. Ja nisam vidio da je iko od tih koji su došli sa politikom podnio ostavku, niti sam vidio niti jednog člana nadzornog odbora kojega je politika imenovala da je podnio ostavku i dao mogućnost ovoj Vladi da raspiše praktički javni natječaj i da imenuje nove čelnike javnih poduzeća kako HBOR-a i tako ostalih. Prema tome, dakle ovo su primjedbe na činjenično stanje. Mi ćemo kao klub izvješće podržati jer to je skup podataka, skup brojki koje su se dogodile. Dakle mi možemo biti zadovoljni, nezadovoljni s ovim, međutim naprosto ne možemo negirati one cifre koje su tu, ali naprosto želimo upozoriti na neke stvari koje su se dogodile i bez obzira koliko će biti vjerojatno političkih prepucavanja danas oko ove rasprave ovo su činjenice, činjenice, fakti. Pogledajte proračun 2014., pogledajte izvršenje proračuna 2014. Sve ovo što sam vam govorio vam piše unutra. Pogledajte ministri koji ste sjedili svoja ministarstva, programe u svojim ministarstvima koje ste planirali da ćete realizirati preko HBOR-a koliko ih se realiziralo? Čut ćemo izvješće danas ili sutra čelnog čovjeka HAMAG-a koji je na odboru jasno rekao da smanjen obim garancija, jamstava koje je davao HAMAG poduzetnicima koji su imali dobre programe a nisu mogli dobiti kredite je smanjen zbog toga što je HBOR smanjio kreditnu aktivnost. I završit ću s još nečim. Dakle da bi se napumpala bilanca uspješnosti puno kredita je dobilo uvjetni da tako kažem prolaz nadzornog odbora na prijedlog uprave i vidjet ćete daj Bog za godinu dana koliki će tih uvjetnih kredita dobit zeleno svjetlo? Vjerojatno njih možda 30, 40% i kad se to ispumpa iz ove bilance koja je ovakva kakva je, a osobito iz 2015.onda će rezultati biti daleko lošiji a isto tako određeni plasmani koji su ovdje ovako prikazani da nema jamstava, a mnogi nemaju jamstava iz državnog proračuna su vrlo rizični i pitanje je kome će pasti na teret. Hvala lijepo. Prva je ona uvažene zastupnice Dragice Zgrebec. Izvolite. Kolega Šuker, vi i ja imamo dosta dugo iskustvo praćenja HBOR-a ne samo kao zastupnici nego i kao članovi nadzornog odbora i onda nije korektno da kaže da je 2014. godine smijenjena uprava nego joj je u svibnju istekao mandat. Kolega Kovačev, koji je uvijek imao našu podršku, podršku kluba SDP-a. Visoko smo cijenili i njegov rad i njegovu prezentaciju HBOR-a u svijetu. Sjetimo se on je bio i predsjednik Skupštine institucionalnih banaka Europe, bio je i u izvršnom odboru i mi smo to cijenili i uvijek visoko vrednovali. Nakon 20 godina čovjek je ocijenio da se više ne želi kandidirati. Otom potom kako se imenovala nova uprava, o tome možemo raspravljati ali nije korektno da kažete da je uprava bila smijenjena. Što se tiče samih plasmana HBOR-a, kada se uzme njihova osnovna djelatnost a to je investicijska djelatnost, dakle anulirajmo u onim godinama kada visoki plasmani su bili, ako anuliramo kredite za obrtna sredstva 10-ak milijardi kuna u jednog godini više od 50% su bila zapravo sredstva za obrtna sredstva, onda možemo reći HBOR može plasirati onoliko sredstava za investicije koliko ima dobrih projekata. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Kolegice Zgrebec, nas dvoje smo stvarno dugo i vrlo, ustvari u svim raspravama tijekom ovih godina mi smo imali vrlo visoki stupanj suglasja, iz jednostavnog razloga što smo poštivali jedno drugo i na bazi ono što je bilo rasprava u prostoru HBOR-a i nikada nismo izlazili izvan toga konteksta pa i dapače mnoge rasprave nisu što se nas dvoje tiče nikada otišle izvan onoga. Međutim, vi dobro znate i ja zašto je gospodin Kovačev otišao. Gospodin Kovačev je otišao nakon odlaska gospodina Linića. Tada je napravljena jedna velika hajka na HBOR, nanesena je velika šteta HBOR-u. Gospodin Kovače je morao otići. Prošlo je od toga 2 godine, je li išta od toga što je gospodinu Kovačevu stavljeno na teret od određenih ljudi iz Vlade potvrđeno, dokazano? Ništa, ali čovjek je otišao. Nama nije valjao. Isto tako na sve moguće i nemoguće načine se pokušalo spriječiti imenovanje gospodina Kovačeva za ovu funkciju koju Pa čak je išao dopis iz Vlade da kako oni misle da će doći čovjek koji će zastupati Europsku investicijsku banku a on je otišao zbog toga jer se ne slaže sa članovima Vlade. Na kraju su oni ipak preuzeli praktički odgovornost i imenovali gospodina Kovačeva tamo gdje je. A što se tiče plasmana, kolegice Zgrebec, dobro znate vi, a dakle ja sam rekao da se sa velikim dijelom vaše rasprave slažem, ali da nema nekakvih velikih plasmana u velikim državnim tvrtkama i ovaj pad koji je bio u 2014. od 34% bi bio daleko veći. Dakle to su činjenice. I nesporno je, ono što znate i vi, što znam i ja i što znaju sve kolege koje su sjedile u nadzornom odboru, kako ovome, tako i prije, mislim na ministre, da najveći problem hrvatskih poduzetnika su obrtna sredstva. Da jedan veliki problem velikih državnih korporacija je što praktički u tržišnim uvjetima ne mogu dobiti kredit. I to su činjenice.

Prvo da naši građani koji slušaju znaju da se radi o Izvješću za 2014. jer gospodin Šuker govori o izvješću kao da se to sada dešava u HBOR-u i kao da sada nema dovoljno aktivnosti.

Znači aktivnost je preko 12 milijardi kuna na godišnjoj razini što znači da je 2015. godina, godina u kojoj se napravilo puno. A ova godina o kojoj vi govorite 2014. je upravo ta godina gdje se desila i promjena na čelu HBOR-a i zbog toga je bilo malo manje aktivnosti. Uprava koja je otišla sredinom godine je imala manju aktivnost u prvom polugodištu. Tako da nemojte govoriti o instituciji na način da ne radi dobro kada su svi pozitivni trendovi i kada je broj kredita pozitivan i kada je iznos koji je dodijeljen malim i srednjim poduzetnicima također pozitivan. A što se tiče, rekli ste, političkih imenovanja, pa vi vjerojatno znate ponešto o tome s obzirom da je direktor HBOR-a '90.-ih godina došao kao 30.-godišnjak bez ikakvog, ne samo bankarskog nego bilo kakvog upravljačkog iskustva u HBOR i tamo ga je HDZ držao puno, puno godina. Znači s te strane nemojte govoriti o političkim imenovanjima i nemojte govoriti o povlasticama i operativnim troškovima jer vam ja kažem a vi znate jer ste potpisali ugovor o radu da je lakše bilo i ljepše biti direktor HBOR-a da ne kažem kolikom plaćom, da ne bih izašao s time javno, dva i pol puta većom nego što je to recimo zastupnička plaća nego da budete zastupnik ili ministar u hrvatskoj Vladi. To ste vi omogućili, rekli ste i sami da to nije financijska institucija da se ne sukobljavaju na tržištu, to ste vi omogućili kao predsjednik nadzornog odbora bivšoj upravi. Tako da nemojte [[Upadica: Hvala.]] govoriti o velikim troškovima [[Upadica: Vrijeme je isteklo.]] jer ste vi troškove radili i nemojte govoriti o političkim smjenama jer ste doveli

Međutim, meni je isto tako drago da postoje zapisnici, da postoje zapisnici oko nekih krunskih točaka gdje odgovorni ljudi u Vladi nisu htjeli dići ruku za neke stvari ali isto tako neki koji se busaju sa nekim stvarima su šutali, neću reći kako to naš narod kaže. Međutim, činjenica je da čovjek za kojega vi tvrdite da je nesposoban je otišao kao predstavnik na mjesto predsjednika Europske investicijske banke, nisam rekao klub SDP-a, nego izvjesna gospoda. Znači njima vrijedi, a nama ne vrijedi. To je činjenica o kojoj se govori. Druga stvar, čovjek koji je jedini imao bankarskog iskustva nije mogao izdržati političke pritiske da dodjeljuje kredite po političkim kriterijima i otišao je. Treća stvar, činjenica je i ne želim ovdje ono što ste vi radili dilat imena po novinama, prozivat ljude jel' poštujem svačiju privatnost, poštujem svačiju privatnost. Dakle, ne želim imenovati ljude imenom i prezimenom koji su zaposleni po čistim političkim kriterijima. Treća stvar, kad pogledamo kome smo dali kredite u 2015. ako je HT i kupnja uvoznih automobila interes hrvatskog gospodarstva što se treba financirati, sufinancirati sa novcima poreznih obveznika onda svaka čast.

Ako nekoliko stotina milijuna kredita koje date Hrvatskim autocestama i onda kad to sve skupa napumpate, onda to izgleda lijepa bilanca, onda je to drugi par cipela.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče što ste mi evo dozvolili da reagiram. Pošto sam novi uzmite to u obzir. 238 Poslovnik članak vezan uz 236. Ja ću gospodine Šuker, ja nisam dilao informacije ali ja ću u svojoj raspravi danas reći neke stvari, pa koje ćete vi onda objasniti hrvatskoj javnosti vezano uz to kako HBOR nije uspio naplatiti 60 milijuna kuna od jednog poduzetnika povezanog sa HDZ-om, pa onda kažete da li je to dilanje ili [[Upadica predsjednik: Ovako kolega.]] jasno i javno … [[Govornik se ne razumije.]] [[Upadica predsjednik: Kolega Maras …]] Ali ja nisam ništa dilao.

Kolega Maras, dakle koliko ja sam čuo nije to bilo spomenuto vaše ime ovdje. To je jedno. Drugo, ja vas sve lijepo molim da se suzdržite od osobnih kvalifikacija. Mi možemo naravno diskutirati o svemu, ali idemo to činiti sa dostojanstvom za koje se ja stalno zalažem ovdje. Prema tome, bez prekoračenja vremena i to značajnog, bez dobacivanja i bez osobnih kvalifikacija. Molim vas lijepo svima. A sad imamo gospodin Bulj je isto dignuo povredu Poslovnika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih vas zamolio da se držite članka 232. jer mi u ovoj Sabornici moramo raspravljati kao što kaže članak 332. o temi o kojoj se raspravlja, a ne o osobnim problemima određenih saborskih zastupnika. Pa bih vas molio da to ubuduće prekinete. Samo kada bih ja striktno tako postupao vjerojatno onda 90% članova Sabora bi morao prekidati i ne bih im smio davati riječ. Prema tome, ja to prilično široko i demokratski čini mi se interpretiram, ali ću uvijek stati kada se prijeđe određena granica. Međutim, naravno ovo je Parlament i mora postojati određena sloboda izričaja, tako da nerijetko ljudi zastrane na druge teme koje nisu one najuže o kojima se raspravlja. Samo da se ne ponavljamo. Ja ću reći da smo, evo u Nadzornom odboru imali i dobru suradnju i sa oporbenim članovima – gospodinom Šukerom posebno i da smo na jedan vrlo transparentan način radili taj posao. Sve drugo je stvar određenih dojmova o tome, oo pojedinačnim stvarima koje su danas ovdje iznijete. Međutim, ja bih htio da se ne ponavljam kažem samo još jednu stvar apostrofirati da bude sasvim jasno i transparentno. Promjena Statuta koja se dogodila u HBOR-u je išla zapravo za smanjenje utjecaja Nadzornog odbora i politike na odluke Sabora. Da vam to pojasnim. Dakle, prije promjene Statuta za sve kredite iznad 37 milijuna kuna je donosio odluku Nadzorni odbor. Nakon promjene Statuta Nadzorni odbor je samo davao suglasnost i daje je i danas, je li i sutra. Nadam se da nećete to mijenjati. Dakle, davao je suglasnost na odluku uprave. Prema tome, uprava je dobila puno veću nadležnost u tom smislu, a Nadzorni odbor samo suglasnost na odluku uprave što je sasvim normalno jer se očekuje od uprave da temeljem vrlo jasnih i profesionalnih kriterija vođenja jedne kreditne institucije, makar ona ne bila klasična se ostavlja onda Nadzornom odboru samo ad se suglasi s tim ili ne. Možda nisam trebao replicirati nego ispravka netočnog navoda, ali ne znam.

Slažemo se oko bitnih stvari za očuvanje ugleda HBOR-a i držanja slova zakona … [[Govornik se ne razumije.]] To je činjenica i to je dobro, ali ja sam samo rekao, dakle kad sam govorio o iskustvu članova uprave i kad sam rekao da je Nadzorni odbor donio odluku da mogu donositi odluku o kreditima iznad 37 milijuna kod njih je to s obzirom na neiskustvo u tom bankarskom dijelu izazvalo određeni strah i došlo je do smanjenja plasmana što je razumljivo jer to su činjenice. Isto tako, ne možete ni vi, ni ja ali to možemo reći ovako da određeni plasmani su išli prema državnim tvrtkama kojima nitko na ovom svijetu nije htio dati kredit. Kažem ako bude netko danas ovdje povlačio za jezik, ja to nikada nisam rekao javno, pa ću reći javno neke stvari, a isto tako kažem činjenicu su takve kakve jesu. I ja sam nejedanputa na nadzornom odboru, a i danas ovdje sam nastojao zadržati dignitet HBOR-a. Jer dignitet HBOR-a je zadatak svih nas, zašto? Ako srušimo, što se nažalost skoro dogodilo 2014.oni koji nam daju kredite za financiranje određenih projekata to će nam dignuti kamatu. I naše politikantsko prepucavanje i neodgovornost će platiti svi hrvatski poduzetnici i to je činjenica. Mi se možemo složiti da HBOR treba biti ovakav ili onakav, ali o tome trebamo raspravljati i trebamo predložiti zakon. Dapače ima ljudi sa puno iskustva koji mogu predložiti neke druge stvari, ali ponavljam ne smijemo se dovesti u poziciju da netko kaže HBOR-u zbog toga što se piše to i to, ti ćeš dobiti sredstva umjesto po 1,5%, dobit ćeš uz 2, 2,5% Iako je HBOR u principu imao vrlo malu maržu, znači onaj ko dobije taj kredit će ga plaćati zato više.

Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo htio sam samo reagirati na izjavu gospodina Šukera da je zaposleno petnaestak novih ljudi, prema mojem iščitavanju izvješća zaposleno je dakle sa 295 na 317, odnosno 22 novih ljudi, pa molim gospodina Dušana Tomaševića da u svom završnom izlaganju objasni koliko je novih ljudi zaposleno i na koja mjesta što se tiče 2014.godine. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Kolega Šuker, u svojoj raspravi spominjali ste političko kadroviranje tj. dolazak jednog novog broja ljudi u tu banku i to je nešto što je obilježavalo protekli mandat ove Kukuriku vlade koja je otišla. Oni su nažalost i tu instituciju shvatili kao jedan prostor unutar kojeg mogu kadrovirati i po njima to je donosilo nekakve bolje rezultate. Međutim, kada na jednoj strani imate činjenicu da se institucija uporno gradila, sticala reference 24 godine pod vodstvom jednog čovjeka, a onda oni naprave te silne promjene i u 2 godine, tj. u 1,5 dana promijene dva čelnika, vrlo brzo shvatite kakvu su politiku vodili. Govorimo o 2014.godini a to je godina možda i najvećih problema same banke kada se pojavljuju najprije kao razlog unutar stranačkih sukoba, unutar Vlade i unutar njihovih ministara posebice dva ministra od kojih je jedan zastupnik a jedan je otišao počinju izlaziti nažalost i loše stvari iz te banke. Sjetimo se samo afere o povlaštenim stambenim kreditima zaposlenih, pa onda možda i najveća afera prošle Vlade kada se jednom pomoćniku ministra dodjeljuje kredit u visini od 31 milijun kuna zbog kojeg on mora otići, kasnije mu se utvrđuje sukob interesa, pa onda počinje međusobno prozivanje dvaju možda najjačih tada unutar samog HBOR-a ministara koji jedni druge optužuju tko je šta i kome namještaju, pa se pojavljuje i ona jedna manja afere u kojoj se traži da se odobri kredit firmi koja ima temeljni kapital 20 tisuća a traži 20 milijuna, pa se pojavljuje i nekakva autopraonica kao afera i počinje sve to izlaziti vani. 2014.je vrlo važna godina jer je to prva godina u kojoj je u HBOR ušla i krim policija. A sve je to razlog zbog toga što su se gospoda koja su dobila svoje uloge unutar te banke počeli između sebe razračunavati.

Prema tome, vaša pozicija ministra ili nešto vam ne daje pravo da dođete do dokumenta, zna se kako se može doći do toga. Međutim, ja sam ponavljajući ono što je rekla i kolegica Zgrebec, i što je rekao kolega Grčić kao odgovoran čovjek se nikad nisam doveo u poziciju da zbog možda dana ili dva slave u medijima pričam neke stvari koje bi nanijele izuzetno veliku štetu HBOR-u. Zašto? Ako smo se svi dogovorili da HBOR treba biti ta snažna potpora hrvatskim poduzetnicima onda moramo i čuvati ugled toga HBOR-a. I to je činjenica. I mislim da svi odgovorni ljudi koji su sve ove godine raspravljali u HBOR-u bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju su razgovarali na takav način. Međutim, kada želite ispolitizirati, kad želite prikrit neke stvari razno razne male biskvite i slične stvari a ima tu i još ohoh stvari onda se događa da počnete tražiti nekakve dokumente i pokušavate od nečega napraviti scenu, pa za to postoje i državne institucije. Niti jedan ministar nije niti istražitelj, niti sudac, niti ništa. Prema tome, kažem HBOR i pljuvanje po HBOR-u i bacanje HBOR-a u blato će u konačnici platiti hrvatski poduzetnici koji vape za jeftinim kreditima jer hrvatska država ima kreditni rejting kakav ima i u ovom trenutku svaki hrvatski poduzetnik u startu plaća kapital za 2 postotna više poena nego njegov kolega u Sloveniji. I uzmite da je za hrpu poslova praktički marža od nekoliko posto, onda kako hrvatski poduzetnik može konkurirat u takvim uvjetima? I mi umjesto da se borimo da ispravimo ono što ne valja i da dovedemo sve one koji nam daju kreditni rejting da nam dignu taj kreditni rejting mi ćemo opet sa politikantstvom to ćete čuti danas u kojem će smjeru otići rasprava nažalost radimo suprotno. Hvala lijepa. Prije nego što pređemo na nastavak rasprave ja bih samo sve obavijestio koji se još nisu fotografirali za zastupničku iskaznicu da će se fotografiranje zastupnika održati danas tijekom prijepodneva, dakle počelo je već od 9,30 u dvorani Ivana Kukuljevića. pa vas molim da tko se nije fotografirao da ode tamo i službeno se fotografira da dobije iskaznicu. Sada nakon ove krucijalne obavijesti ja bih dao riječ u ime HNS-a govoriti će uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak. Izvolite.

Dakle ova rasprava ide u smjeru u kojem se i očekuje u Hrvatskom saboru o jednoj tako važnoj instituciji kao što je HBOR a to znači da smo više pričali o sadržaju, o problemima koji su bili a ne o nabrajanju pojedinih da li su to bile afere ili provokacije, to će ne znam institucije pokazati ali da je bila atmosfera u nadzornom odboru, da trebamo čuvati tu instituciju je, i tako treba biti u Saboru uključujući i kolegu Borića koji kada izađe i razgovara o tome nabraja kvazi afere ili bilo šta. I tu je kolega Šuker u pravu da ako dezavuiramo institucije u HBOR a dovedemo u pitanje institucionalnost, pa u krajnjoj liniji depolitiziranost da bi moglo doći do povećanja kamata i od EIB-a i od svih institucija koje ga financiraju i ne smijemo to sebi dozvoliti i nije pristojno da si to dozvolimo i o tome trebamo misliti i danas na ovoj raspravi i sutra u nadzornom odboru i upravama ili bilo gdje. 2013. godina je bila užasno teška godina, pa hoću reći ne samo u HBOR-u, dogodilo se, šta se dogodilo tada, potkapitaliziranost većeg broja hrvatskih poduzetnika i gospodarstva, potpuno zaustavljanje financiranja komercijalnih banaka realnog sektora, potpuno su stali bili. I tada je HBOR mora, tu rupu koja se pojavila u financiranju defacto popuniti, trebao je biti fleksibilan, trebao je biti brz, trebao je brzo uvoditi nove programe, to je uvijek problem, to je uvijek teško. I onda se došlo do jedne od ideje da se prebaci dio odgovornosti na upravu i tu se sigurno ne bih složio sa kolegom Šukerom i to je problem u hrvatskom društvu, ljudi se boje donesti odluke, preuzeti odgovornost.

Ja mislim da je to dobro, da trebamo uzimati odgovornost onih koji jesu u upravama da ne moraju za 5 milijuna, 10 milijuna, 12 milijuna kuna tražiti neku potvrdu ne bi li bili u nekom strahu. Od koga, ako pošteno radi? Ako je sve sukladno programima iz zakona. Odradite posao kako treba, radio se dugi niz godina, radi se u HBOR-u dobar posao i prije, bilo je raznih kada se izda godišnje tisuću ili 2000 kredita i u 20 godina imaš 50 tisuća izdanih kredita pa naravno da ćeš izvući dva koja ne valjaju. To je statistička greška. Ili 5 ili ne znam, bilo je loših programa to smo svi svjedočili, sjetit ćete se u poljoprivredi, ništa nije vraćeno. I to je bilo pa smo se svi hvatali za glavu i rekli dobro, O.K, to su neke strategije koje su nekada prošle početkom 2000., ustvari polovinom 2000. nisu vraćeni novci i otišli su ti novici iz HBOR-a u vjetar ali dobro idemo u novo vrijeme, idemo u novu industriju, u nove strategije. I mislim da je i budućnost HBOR-a i da danas malo i raspravimo o tome, treba biti da ljudi su spremni preuzeti odgovornost, da se ne boje, da im trebamo dati nove programe, to je u krajnjoj liniji i nama u smjernicama novi kreditni programi itd., da će biti novog povećanja temeljnog kapitala. To ćemo se svi složiti da im trebamo pomoći HBOR-u, sada u projekcijama proračuna koje ćemo vidjeti uskoro. Tako da bježati od odgovornosti a biti predsjednikom ili članom uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj ne možeš, niti trebaš, inače nemoj biti predsjednik ili član uprave te banke. Donosite odluke, dajte ljudima novce, neka rade. I mislim da tako treba biti, i sutra možda i dignite pragove, suglasnosti za neke ključne. Druga stvar, što je problem, ako nema dovoljnog plasmana a čuli smo, pa u krajnjoj liniji često sam razgovarao sa kolegom Kovačevom i dok je bio predsjednik uprave i kada nije bio predsjednik uprave. Bio je ogroman pad zahtjeva, '13.-te, '14.-te godine jer jednostavno poduzetnici su znali da ne mogu ispuniti te uvjete a bili su potkapitalizirani pa su išli prvo preko HAMAG-a pa se čekalo, dakle, trebalo je provocirati volumen zahtjeva uopće koji su dolazili, nije puno njih padalo nego je bio i pad zahtjeva koji su stizali.

Pa da ja vidim koja brodogradnja u svijetu nije financiranja ili nije suportirana kroz garancije od strane državnih institucija. Ja ne znam ni jednu. Obišao sam tih brodogradilišta, razgovarao sam, tražili smo modele, ne znam niti jednu. Bila u Europi, u Europi govorim, naravno da Koreja i Kina, oni imaju direktne novce. U Europi nema brodogradilišta koji nije našao model da država kroz svoje garancijske ili financijske institucije ne prati tu industriju. Pa šta je problem, ako nije bilo plasmana da mi pratimo hrvatsku brodogradnju? I ono što je bilo dobro u 2013. godini, da smo uspjeli, to smo skakali svi po glavama i to ste u pravu, to smo svi savjetovali kako napraviti model financiranja hrvatske brodogradnje da je sukladno EU pravilima i državnim potporama. Taj model koji smo formirali. Mučili smo se oko toga, pola godine, svi, zbog hrvatske brodogradnje. I u nadzornom odboru svi konstruktivno razgovarali, nije tamo bilo ni pozicije ni opozicije.

Tu je problem što je bilo nedostatak novih kreditnih linija, novih programa, a ne, nije bio problem da smo dali novce u hrvatsku brodogradnju ili u HŽ Infrastrukturu ili HŽ Putnički promet što smo već dali. Što je tu problem? Jesmo. Pa što je problem? Ja ne vidim problem. Problem je da smo mi trebali dovoljno brzo reagirati. Dajte kredite van, uvedite nove programe, uvedite nove kreditne linije. To se nije dogodilo.

Druga stvar, kada se kaže ali dobro neću puno o tome. Kaže, nije htio provoditi, pa su ljudi odlazili zato što nisu htjeli provoditi neke naloge. Kako može netko dati nalog u HBOR-u?

Ne postoji čovjek koji će pod pritiscima nešto realizirati, a da nije sukladno zakonu i kreditnim linijama, jer neće dobiti potporu iz svojih rizika, iz svoje uprave, iz svog pravnog odjela. I nitko nije od tamo otišao zato što nije želio nešto provoditi, nego su oni u drugoj tranši otišli jer su bili loši, jer nisu imali plasman, nisu imali nove kreditne linije, a mi im dali ovlasti odlučujte, pustite nas, nemojte nas ništa pitati. Imate novce i odlučite sve do 37 milijuna i plasirajte novce koje smo im osigurali. Tako da od te godine koja mislim da nije dobra ne samo u HBOR-u, nego i šire, tada je bila priprema za, sve se je mijenjalo, rekonstruiralo i realno su rezultati rada u 2014. godini su dolazili početkom 2015. uključujući i program za brodogradnju, uključujući i kredite za HŽ. Tada smo počeli financirati. Ostao je još jedan koji trebamo jamstveni program na Vladi Republike Hrvatske trebate usvojiti i cijeli model financiranja hrvatske brodogradnje je nakon uspješno provedene privatizacije i restrukturiranja privatiziranih brodogradilišta će biti tada zatvoren i to su desetci, desetci tisuća novo otvorenih radnih mjesta. A vi ovdje u raspravi pričate o 15 ili 12 ili 22 ili 9 zaposlenih u HBOR-u. Hoćemo radit analizu je li 2007. više zaposleno ili 2006. a paralelno s tim smo izgubili u brodogradnji tada pa milijardu kuna, na lošu upravu u brodogradnji. A da li je u HBOR-u radilo 212 ili 199 pa šta me briga. Da smo plasirali novih 2 milijarde kuna, da su oni otvorili novih 3000 radnih mjesta u industriji kroz industrijsku strategiju, pa šta me briga jel' ih je tamo 22 više ili manje. Dajte mi rezultat. Ono što se dogodilo u 2014. godine i to je kolega Šuker u pravu, ne može bit veći broj zaposlenih a lošiji rezultat. Prva polovina godine kolega Kovačev, druga polovina godine uprava koja nije ispunila naša očekivanja. To nije bilo dobro, zato smo ih i mijenjali. Došla je petnaesta sa puno većim plasmanom, sa puno boljim rezultatima, da u hrvatsku brodogradnju koja financira tisuće kooperanata u te hrvatske brodogradnje koji žive upravo od financiranja koje smo definirali u HBOR-u. I njima nije bilo jednostavno sve to donositi, ali nemojte se ništa bojati. Radite, ako radite po zakonu, ako radite pošteno, ako radite kako treba pa nemojte se ljudi. Ne samo vi, nego i sve druge hrvatske institucije. Prestanimo se bojati kvazi praćenja. Zašto bih ja donio odluku za kredit od 25 milijuna kuna? Kao druga stvar, pa on zna više o tom kreditu nego ja i njegovi rizici i pravne službe. On meni samo može reći to je pametno. Tako da to je dobro. Dignite te pragove ako treba, dajte ovlasti tim ljudima i dajte im novce. Ja bih vam to sugerirao.

Vi ste i u svom programu nove Vlade naveli da će biti novih programa i kreditnih linija. Napravite to. To mora biti živo tijelo. Ne možemo mi imati tamo programe koje smo usvojili 2005. godine. Pa pola svijeta se promijenilo. Mi imamo programe koji su usvojeni 2005. i 2007., isto funkcioniraju samo sa 1% nižom kamatnom stopom jer smo to smanjili, jer smo mi smanjili prije. Pa promijenite ih, uvedite nove. Mi smo uveli neke za EU, za brodogradnju itd. Možda nije dovoljno, možda smo trebali i još neke. Što prije uvedite nove i dobit ćete potporu ako plasirate, ako imate upravu koja preuzima odgovornost i koja to pošteno radi i ako uvedete, ako ispunite nove programe i kreditne linije. I naravno da se očekuje kako ste i podržali naše povećanje temeljnog kapitala možda ne u opsegu koji je bio planiran u proračunu, ali se povećao temeljni kapital da i to vi sad učinite. Stavite novce u HBOR, nađite sredstva, uštedite na drugim stavkama u hrvatskom proračunu. Ovisi o kreditu, danas ovisite o kreditnim plasmanima komercijalnih banaka. Ja sam došao iz realnog sektora, iz firme koja je ovisila isključivo o komercijalnim bankama. Hajmo osigurati onima najboljima po strategijama koje trebamo realizirati, Industrijskoj strategiji, Strategiji pametne specijalizacije da imaju financiranje kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj gdje ima profesionalna uprava, pametni Nadzorni odbor koja se ničega ne boji, nego samo realizira ono što im je zadano. I bilo bi dobro da ona struktura, zaključno, da ona struktura koja se zadržala bez obzira na lošu godinu četrnaestu ali se zadržalo da je preko 80% bilo plasirano malim i srednjim poduzetnicima. Je plasirano bilo i u brodogradnju, i u HŽ, i u ne znam, nisam ni znao za HT i te automobile, kako god, ali je i dalje preko 80% malim i srednjim poduzetništvima, preko 83 mislim da je bio podatak. Šta je tada problem da onih 17 pomognemo i nekim državnim tvrtkama? Pa tako i trebamo, pa nećemo negdje dalje, nemamo uopće problem.

Mi ćemo kao Klub zastupnika HNS-a naravno jer su ovo fakti i činjenice podržati ovo izvješće i zaželjeti puno uspjeha u radu svim djelatnicima HBOR-a u sljedećim godinama. Prava je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Pa kolega Vrdoljak, mislim da su naše rasprave poprilično da kažem kompatibilne jer smo raspravljali o suštini problema. Međutim, ono na šta ja cijelo vrijeme upozoravam, a već se danas čulo u sabornici. Neki, kad je neko onda kažu da je to bio politički pritisak, ovako, onako i niz drugih stvari, pa čak su se trudili ne kao članovi nadzornog odbora nego kao ministri su tražili određene podatke, pa kad su vidjeli da tu nema ništa bar za vrijeme dok sam bio i ja tamo, pa su onda stali. Dakle nelogično je da netko za vrijeme, a to se ne odnosi na vas, ali govorili ste o tom segmentu zato i repliciram, dali ste mi … neobično je da netko kaže da dali smo ovlasti upravi, nadzorni odbor se ne želi miješati. Pa ako je i u nekim drugim vremenima uprava i odjel za kreditni rizik donio odluku za nekakve kredite, onda čemu sad najedanputa su krivi političari koji su bili? Dakle to su vrlo ovako čudne stvari. Međutim, ono što je istina kod HBOR-a je mi se ovdje konačno moramo odlučiti da skinemo taj nekakav politički kišobran iznad te institucije.

Jer kažem ako krene prozivanje pa ja ću krenuti sa nekim stvarima koje nikad nisam iznio u javnosti zbog interesa HBOR-a. Vi dobro znate i rasprave i neke kredite itd. neki su tada mogli reći ali nisu ništa prigovarali. Ali ponavljam, vi ne znate za svog mandata od četiri godine kredite koje ste dali da oni zbog nekakvih promjena na tržištu ili ne znaš šta se dogodi da nekakav kredit koji je bio prvoklasan za tri godine neće postati vrlo rizičan ili ne naplativ.

Dakle, slažem se kolega Šuker o tome da trebamo čuvati instituciju, ali ajde onda da svi čuvamo. Jel ima nekih u vašim redovima koji bi volili, šta dobijamo od toga da sad nabrajamo tko je neki kredit nekad podržao, i ko je nekad pročitao neke novine u nekom danu koje su sutra pokazale da su poluinformacije ili dezinformacije ili ništa? I druga stvar, jer se možemo onda složiti u ovoj raspravi kako ćemo napraviti depolitizaciju? Dajte veću ovlast slijedećoj upravi ili nekoj upravi koju ćete vi postaviti tako da ministri koji trebaju biti članovi nadzornih odbora, jer treba se gledati i provedba strategija RH budu samo nadzorni odbor ne sa velikim ovlastima, dajte još veće ovlasti upravi koja je profesionalna i koja će zadovoljiti uvjete i koje će … ili bilo koja od međunarodnih institucija reći e to je prava uprava ja s njima radim. Pa napravite to i onda ste na tragu i naših djela koje smo radili. Mi smo napravili prvi veliki korak pa vi radite drugi veliki korak.

Dakle odluke nije donosila. Ako Hrvatska vlada nije bila u stanju stati iza firme kao što je Gredelj koja je zapravo neizravno državna firma pa kako putem HBOR-a i bez HBOR-a su hrvatski poduzetnici mogli očekivat da bilo što učinite za njih? Posljedica 80 tisuća izgubljenih radnih mjesta. Gredelj, na današnji dan propada Telem, Gredelj je u stečaju već poduže, poduzeto nije ništa. Imunološki zavod ste riješili tako da ste ga podržavali, možda ste mogli podržaviti još koju firmu 2016.godine, odnosno 2015.pa bi vjerojatno to bilo rješenje naših problema. Međutim, ono što je sigurno vaš odgovornost sjedili ste u Vladi koja je dosegla apsolutni rekord ja mislim u europskoj povijesti, u 4 godine 25% BDP-a novi javni dug, kreditni rejting u smeću, kamate za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo najveće nakon grčkih. Reformu ni jednu niste proveli, čestitamo za fiskalizaciju međutim to je samo efikasan način za naplatu poreza a ne strukturna reforma. Dakle, ni jedna ozbiljna reforma nije provedena, ni jedna strateška investicija koja je donesena zakonom nije napravljena, volio bi čuti što se je događalo s odlukama na famoznim odborima koji su trebali se donositi o strateškim investicijama bilo javnih poduzeća, bilo privatnih firmi.

Oću ja nabrajati koliki je bio deficit kada ste vi bili potpredsjednik Vlade? Ne da mi se jer nemam ništa od toga jer hrvatska javnost zna šta ste radili i nemamo ništa od toga da ne nabrajam koliko ste vi loši. Moja je uloga da kažem koliko sam ja mogao biti bolji kada sam bio tu a ne nabrajati o tome koliko ste vi loši. Kada je rasla industrija u Hrvatskoj nego u zadnje 2 godine? Je. Pa šta sada treba u ovoj raspravi? Da nabrajate neke reforme koje možda jesu ili nisu? Jer ću ja početi nabrajati od Sanadera, od nekih, neda mi se, ne treba to hrvatskim građanima ljudi. Spustite lopticu, budite bolji, imate šansu. Nećete ga dići ako idete nabrajati da li su neki odbori negdje bili nego ako donesete nove programe u HBOR, ako donesete novu upravu bolju, ako ga dokapitalizirate i ako plasirate sredstva u hrvatsko gospodarstvo onda ćete biti bolji a ne sa ovakvih nastupima u Hrvatskom saboru. Hvala. Prije opet nego što krenemo dalje imam jednu obavijest a to je, tiče se članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva, dakle sastanak Mandatno-imunitetnog povjerenstva bio bi u 13,30 sati u dvorani Stjepan Radić, to je na prvom katu, soba 133. I sada idemo dalje, u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Reformista uvaženi zastupnik Milorad Pupovac će uzeti riječ.

Poštovani predsjedniče uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj, kolegice ii kolege.

Unatoč prigovorima koji su se mogli čuti u različitim razdobljima, koji se mogu čuti i danas u ovoj raspravi, ova banka predstavlja jednu od solidnijih institucija kojima upravlja ova Sabor, odnosno koji predstavlja javnu instituciju i bez obzira na to tko ju je vodio ona je tu solidnost uz određene oscilacije prema mojim skromnim spoznajama uvijek uspijevala očuvati. U ovim godinama banka je uspjela razviti čitav niz instrumenata i proširiti spektre vlastitog djelovanja kao što se može vidjeti i u ovom izvještaju za 2014. godinu.

Moje prvo pitanje glasi, koliko je sredstava uloženo u područja od Vukovara do Knina? I od Senja do Neuma? Sa sjeverne strane Velebita, Biokova i ostalih gorskih lanaca u tom području Hrvatske. Koliko je od ovih gotovo 9 stotina kredita koje je banka izdala prošle godine, odnosno ne samo kredita nego i različitih drugih financijskih aranžmana, koliko je od toga, od tih 5 milijardi i 100 milijuna kuna otišlo na ta područja? Sumnjam.

Područja za slavljenike? U 11 mjesecu ili u 8 mjesecu? Ili područja za život za koje su neki izgubili živote a neki ostali bez mogućnosti ikakvog življenja na tim područjima. Jesu to naša područja? Je li ih imamo i u kakvom razvojnom fokusu? Je li postoji ikakva usklađenost između Strategije regionalnog razvoja koju je Sabor usvojio a prethodna Vlada donijela i djelovanje HBOR-a? Ne postoji. Na tim područjima postoje enormne količine vode ako ne računamo Jadransko more i ne računamo glavne rijeke to su najveći vodni potencijali koji postoje na području Republike Hrvatske, na tim područjima.

I na tim područjima postoje endemski potencijali za poljoprivredu i turizam kakav u drugim dijelovima Republike Hrvatske ne postoji. Odite u Obrovac, gledam svog dragog kolegu sa područja Obrovca, odite u područje Lapca, odite na područje Slavonije, pa ćete vidjeti koliko nam je zemlje obrađeno. Sramno i nedopustivo malo.

Ovo nije kritika uprave, to je kritika nas koji ovdje svake godine prihvaćamo izvještaje i te izvještaje uzimamo više-manje kao normalnu stvar. Ali normalna stvar nije da ljudi koji smo se borili da se vrate i koji smo se potrudili da se nasele u područje Gračaca ti ljudi odlaze iz Gračaca. Zašto? Zato što mi nemamo ni jedan adekvatan razvojni instrument kojima ćemo im pomoći bili oni Srbi ili Hrvati ili treći tako da započnu normalan život u svojim sredinama.

Ali instrumenta koji bi aktivirao i njima učinio raspoloživih tih 1% u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj još uvijek nema ga, a oni kriterije neophodno i nužno stroge ali za njih naprosto radarski previsoko postavljaju, po načinu kontrole, po načinu podrške, po iznosu apsolutno nedostupno.

Treba im ukupno znanje, treba im ukupna mogućnost da dođu do tržišta. Treba im u konačnici da im u selo dođe struja i da im dođe voda. Jučer sam bio na području Benkovca, na dvadesetak kilometara od Zadra enorman potencijal mogu vidjeti i oni koji nisu tamo rođeni ili živjeli kao što sam ja, a stanje je danas otprilike onakvo kakvo je bilo u vrijeme kandijskih ratova ili u vrijeme sukoba sa Turcima na području Banije. Ispričavam se Turcima zbog spominjanja njihovog imena u ovom historijskom kontekstu, jer sve danas može biti protumačeno iz aspekta predrasuda.

Pa onda možete cijelu Liku pretvoriti u jednu općinu, odmah istog trenutka i Gospić proglasiti općinom ili gradom, a Korenicu, Lapac, Udbinu sve okolne općine možete istog trenutka ukinuti. Isto vrijedi naravno i za Dalmatinsku zagoru. Zašto? Pa zato što nismo ništa uradili da bi mogli biti samoodrživi, zato što nismo ništa uradili da bi ti ljudi doista mogli imati priliku da nešto urade za samo održivost na tom području. Na 20 km od Zadra imate naselja koja su bez struje. Autobusi prolaze pored njih, ali neće svratiti u njihovo selo. Asfalt im neće nitko izgraditi unatoč tome bore se za vlastiti život i doprinose svojoj sredini.

A ne svaki put kad dođemo u banku ne samo komercijalnu, nego i HBOR čujem odgovor, pa to je neodrživo. Pa naravno da je neodrživo. Ako ćemo to područje držati u stanjima neodrživosti i iz tog razloga ponavljam još jednom gospodine predsjedniče Uprave vi ste upoznati sa našim inicijativama. Upoznati su i članovi bivše Vlade. Tim područjima neovisno o tome koliko je ovih ili onih etničkih grupa ili pripadnika, neovisno o tome da li se radi o istočnoj Slavoniji ili se radi o Ravnim kotarima ili se radi o području Banije ili Korduna mi moramo konačno posvetiti adekvatnu pažnju. Ako možemo posvećivati pažnju FGS-ovima, zašto ne možemo posvetiti pažnju u mnogo manjem iznosu od 300 milijuna kuna tim području. Za nas je uvijek bio problem da godišnje osiguramo 30 milijuna kuna za projekte u državnom proračunu. Vidjet ćete kako to izgleda i ove godine. Imat ćemo problem da osiguramo 30 milijuna za 40 općina koje bez tih projekata ne mogu raditi ništa za svoj razvojni potencijal. Za FGS-ove možete osigurati 300 milijuna kuna u javno privatnom partnerstvu i to nije problem neovisno kakav će ishod u tom pogledu biti, a ovdje je problem.

Država im treba pružiti ruku i voditi ih jednu dionicu puta dok ne izađu na onu dionicu koju mogu sami hodati. Da li to treba biti mini HBOR za te potencijale, da li treba postojati nekakav poseban fond ili nešto treće, o tome se može raspravljati i o tome smo raspravljali. Ali ne bi bilo dobro da slijedeću godinu dočekamo izvještaj za 2015. dakle da dočekamo 2017. godinu a da pri tome nemamo razvijen ovaj instrument.

Pa kako stvari idu neće ih biti ni toliko zato što je ljudi sve manje i manje, a bit će ih sve manje i manje jer se mi prema tim područjima odnosimo na način koji je krajnje sramotan. Prava je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Pupovac, evo već više mandata ste ovdje u sabornici, nabrojili ste područja odakle i ja dolazim, znači sama Dalmatinska zagora, Gorski kotar, Lika, bili ste u prošlom sazivu kada je na tim područjima ne samo po pitanju plasiranja kredita koji su sigurno i najvjerojatnije nisu plasirani kao što je području Zagrebu gdje je razvijeno područje, tada je donesen i novi Zakon o regionalnom razvoju gdje su ukinuta sredstva potpomognutim područjima tim baš područjima koja ste vi nabrojali. Cetinskom kraju, Vrgorcu, Gorskom kotaru gdje nema ljudi, nema stoke, gdje imamo kraška polja fantastična za proizvodnju kao što su, a nema ulaganja kao što Vrgoračko polje, Sinjsko polje, gdje u sred ljeta bude glavna vijest suša u Sinjskom polju a rijeka ide kroz sred polja, čista bistra rijeka Cetina i tako i u drugim poljima. Znači, žao mi je, istinski dugo pratim vaš rad što niste isto to zastupali i u prethodnim mandatima i kad je vaša stranka bila na vlasti. Zaista mi je žao što se niste pobunili kad smo mi u Cetinskoj krajini, ovdje je ministar Grčić, skupili peticiju protiv Zakona o regionalnom razvoju, žao mi je što niste bili puno glasniji da se sačuva taj kraj, zaista od srca. I živim u mjestu gdje ima Hrvata i Srba u miješanom selu, zajedno dobro živimo. Rijeka Cetina proizvodi i najviše električne energije, imamo katastrofalnu struju pa dođite i dolje. Znači otiđite iz ove sabornice među ljude, riješite probleme svih ljudi na terenu. Naslušao sam se vaših izjava i dosada, one su dobre i konstruktivne. Ja mislim da treba doći među ljude. Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani kolega Bulj, hvala vam puno na vašoj replici i bez obzira na razlike u ocjenama meni je vaša replika draga kao izraz vaše zainteresiranosti za ono do čega je i meni stalo, a što se mene tiče to je više nego dovoljno da bismo mogli zajednički djelovati u rješavanju ovog doista golemog i teškog problema koji Hrvatska ima već godinama. Što se tiče našeg rada, dakle rada Kluba zastupnika SDSS-a da ste bili u prilici, a niste mogli biti u prilici vjerojatno da to čujete, naše komentare na Strategiju regionalnog razvoja i na Zakon o regionalnom razvoju čuli biste više-manje isto što sam ovdje danas govorio. Da ste malo, bez politikantstva kakav je tipičan za neke kolege koji me sada gledaju, tek toliko. Mogao sam ja imati i politikantstvo i ovdje danas ali nisam niti ću ga imati. Ali ono što mi se čini, ono što sam vam htio reći da nije bilo naše suradnje u određenim razdobljima kada su sredine, mješovite etničke sredine dobivale sredstva za elementarne infrastrukturne projekte oni bi bili u mnogo gorem stanju nego što jesu.

Evo ja bih podržao ovo što je gospodin Pupovac govorio i eventualno dao jednu sugestiju koja mi se čini da bi bila možda dobra. Ja nisam nikakav ekonomista i ekonomski stručnjak, ali igrom slučaja sam bio jedan od osnivača svojedobne jedne kreditno-štedne unije u istočnoj Slavoniji koji je u vrijeme reintegracije pomagala zapravo razvoj istočne Slavonije. Smisao je bio da se olakša povratak prognanika i da se spriječi, zadrži što je moguće više Srba, prije svega Srba koji su živjeli na tom području.

Danas to više nije slučaj. One mogu djelovati samo u okviru svoje županije i time se zapravo onemogućio jedan dobar projekt, jedna dobra zamisao a to je da unije, ili barem one koje su se ozbiljno bavile tim poslom su kreditirale one koje komercijalne banke nisu imale interes, jer su to bili presiromašni, premali ljudi da bi se mogli zadužiti kod banke. Velike institucije naprosto o tome nisu vodile računa. I bilo bi dobro možda razmisliti da se ponovno zakonski na neki način povede rasprava o tome da se omogući djelovanje tih unija na širem području jer onda i one financijski jačaju, postaju interesantnije i mogu pomagati. Prije svega krediti u poljoprivredi su najneisplativiji krediti, oni se dugo, dugo se čeka njihov povrat. Prema tome, to je jedan od … [[Govornik se ne razumije.]] načina da se pomogne ovome što je gospodin Pupovac govorio, da se pruži ruka nerazvijenim krajevima i da se barem na nekom, mikroplanu počne pomagati taj razvoj. Inače ti krajevi neće nikako ići naprijed.

Zahvaljujem kolega na podršci. Htio bih samo kazati da se bojim da ukoliko ovako nastavimo mi više nećemo, izgubiti ćemo stare vlasnike a dobiti ćemo nove vlasnike toga prostora. Ali ti vlasnici neće voditi računa o tome da li tamo netko živi ili ne živi.

I onda kada bi to bilo napravljeno onda bi ljudi dobili potencijal za povlačenje sredstava. Općine bi dobile mnogo veće potencijale nego što ih imaju ali toga nema. Ljudi se snalaze sami a većina u tom snalaženju naprosto ne uspijeva nego eventualno preživljava. I prva ona je uvaženog zastupnika Ivana Sinčića. Hvala vam gospodine predsjedniče Sabora.

Ovdje piše u izvješću da je 5,1 milijarda kuna ukupno dano kredita, od toga ako se ne varam, 9 milijardi preko poslovnih banaka, ostatak direktno. Postavlja se pitanje onih krajnjih korisnika, malih i srednjih poduzetnika, OPG-ova, obitelji do kojih je taj novac došao. Evo ovdje bih, imam obavezu sa vama podijeliti nekoliko takvih slučajeva koji su indikativni, koji su indikativni, koji su upućeni drugim institucijama ali do danas nažalost nije bilo odgovara kako tipično to kod nas biva. Prva takva priča je jednoga gospodina iz Biograda.

Kada je došao tamo htio je dva puta odustati od kredita jer je vidio da se nešto čudno događa. Kriteriji su odjednom postali potpuno drugačiji od onih u HBOR-u, o kojima je govorilo Ministarstvo branitelja jer je gospodin ujedno i branitelj. Trebao je polog, hipoteka i još neke mjere osiguranja. Uvjeravali su ga da je sve u redu. Što se kasnije dogodilo? Otkupna stanica za prodaju ribe koja je prema programu Vlade nakratko zaživjela samo u Rijeci nikada nije napravljena, u Biogradu gospodin živi i došla je kriza, počele su poteškoće sa vraćanjem kredita. Gospodin je neko vrijeme plaćao kredit, nekoliko godina, danas to više nije u stanju, sada je zapravo u dužničkome ropstvu. Ne radi, ne radi ni supruga, čeka ga deložacija. Drugi primjer je iz Bjelovara, gospodin T.I koji je za našu kameru opisao slučaj da su određeni ljudi iz pravne službe i njihovi pomoćnici tražili mito kako bi se gospodinu i njegovom znači projektu odobrio kredit. Banku je nazvao umreženim kriminalom i politički korumpiranom organizacijom. Sve postupke je prijavio DORH-u, pisao je premijerima, odgovora nije bilo. Ukupno je izgubio dobit od 2 milijuna kuna. Treći slučaj je slučaj farmi gdje su davani krediti HBOR-a za štale i muzne krave, potpisivani su ugovori, zabilježba, hipoteke. Tu se dogodio slučaj da je pala otkupna cijena mlijeka i sada ljudi zapravo rade samo kako bi vraćali taj kredit, nemaju ništa za sebe i polako rasprodaju svoju imovinu. Ovo nisu izdvojeni slučajevi, ovakvih slučajeva ima jako mnogo. Nisu izdvojeni samo za 2014. godinu. Ovdje je navedeno kako je velik broj ljudi bačen u dužničko ropstvo. Ja ne krivim vas gospodine Tomaševiću direktno za ovo, nego se tu radi zapravo o nesinkroniziranosti s jedne strane Vlade, s druge strane banke za obnovu i razvoj. Netko je tim ljudima trebao reći, neće biti izgrađena otkupna stanica za ribu ili napuštamo mljekarsku industriju, puštamo joj slobodni pad pa neka propadne, nemojte ići u to jer ćete biti u dužničkom ropstvu sljedećih nekoliko desetljeća. Međutim, to se nije dogodilo i zbog te ne sinkroniziranosti, zbog tromosti i korupcije hrvatskih institucija mnogo je naših građana stradalo.

Možete u bilo kojem času pogledati cijelu priču da vam ne uzimam vrijeme previše. Što se tiče samog vašeg izvješća, smatrao sam ga donekle kratkim i suhoparnim. Moram reći da sam pročitao i zakon i vašu reviziju i vaše izvješće i druge dokumente koje ste nam priložili, među ostalim i Power Point prezentaciju. Iznijeli ste unutra mnogo brojeva, iznijeli ste unutra mnogo analiza, ne znam, kreditnog, valutnog, rizika usklađenosti.

Smatram da je u vašem izlaganju, koje moram primijetiti većina zastupnika, pošto ih vidim sve odavde odostraga nije pratila, da sam očekivao da će biti mnogo više informacija o tome koje projekte ste financirali, kome ste dali novac, prema kojim kriterijima. Naravno da mora biti statistički i nekih loših projekata. Ovo su loši projekti, u ovom smjeru ne želimo više ići. Znači, trebamo mnogo više detaljnih informacija kojih nije bilo ni u vašem izlaganju, niti u izvješćima koje ste nam dali. Zbog svega navedenoga i u znak protesta za sudbine ovih ljudi Živi zid neće poduprijeti ovaj izvještaj. Vjerujem da će tijekom godine biti izvješće za 2015. godinu i da ćete nam tada dati više informacija barem od desetak, dvadesetak konkretnih projekata i njihovoj uspješnosti. Evo toliko. Hvala vam lijepo. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Tomislav Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Sinčić, vi ste ovdje naveli nekoliko primjera, dakle osoba koje su ulazeći u kreditne aranžmane kasnije došli u velike teškoće sa otplatom kredita, a kasnije sa svojom egzistencijom jer su hipoteku stavljali praktički u svu svoju imovinu, pa čak i onu u kojoj su živjeli. Međutim, uvijek kad se krediti traže i uvijek neke institucije naprave poslovnu studiju, ali nije točno, nije dobra informacija da nije bilo takvih slučajeva u kojima su krediti odbijani. Čak se u tim slučajevima, posebno poljoprivrednici kad govorimo o njima poslovni plan je prošao IPARD, prošao je i poslovnu banku, prošao je i HBOR, ali je zapeo na HAMAG-u jer jednostavno kad se provjerom utvrdilo da sama poslovna studija nije dobra, znači da povratak investicija nije dobar. Dakle, nije slučaj samo u tome da postoje oni slučajevi koji su negativni, koji su ljude doveli u takvu situaciju već postoje suprotni slučajevi gdje su se onda ljudi ljutili i prigovarali su s jedne strane kažete tražite investicije, tražite poticanje gospodarstva, a s druge strane to onemogućavate. Mislim da je HBOR u tom dijelu odradio posebno u zadnje vrijeme dobar posao i da na taj način ljude mora, s vama se tu slažem u startu upozoriti da pojedina investicija neće biti isplativa, a posebno u poljoprivredi gdje ne znamo te ulazne parametre. Vi spominjete cijenu mlijeka, postoji niz drugih još stvari.

Naravno da ne očekuje nitko da financiraju projekte koji nemaju budućnosti. Ali ako se ocijeni u jednom trenutku da taj projekt ima budućnost i da ima dobre uvjete, da ima dobar povrat, da neće uzrokovati zapravo loš kredit, odnosno kredit koji neće nikad biti naplaćen, da neće nekoga baciti u dužničko ropstvo onda očekujem isto tako da od Vlade koja provodi politiku konkretno u poljoprivredi, da ostvarite uvjete da omogući uvjete da se kredit može vratiti, a ne da onda izmakne svoj dio i onda da ljudi izvise.

Poštovani predsjedniče prijavio sam raspravu

Iako je to novčarska institucija sačuvala je rekao bih dignitet i nije bila meta dnevnih politika i ne bi smjela biti meta ni danas dnevnih politika. Drugo, od 1994. godine u Hrvatskoj su banke i bankarski sustav i bankarska politika vrlo intrigantna tema i neobrađena tema ako ja smijem reći. Sve komercijalne banke imaju osnovni temeljni cilj koji je legitiman maksimalizacija profita. I ono se ostvarivalo od '94. do danas rekao bih maksimalno u korist banaka. I ocjena da HBOR, dakle Hrvatska banka za obnovu i razvoj nema za cilj maksimalizaciju profita je čini vrlo važnom u razvojnom konceptu Republike Hrvatske koji ne smije biti samostalni koncept HBOR-a. Banka HBOR pošto ne radi na principu maksimalizacije profita mora pratiti politike Vlade Republike Hrvatske, a da bi uspješno mogla pratiti politike Vlade RH moramo se složiti da se neke razvojne politike ili većina razvojnih politika ne može ostvariti u jednom mandatu, pa čak rekao bih najjednostavnije politike kao što je recimo prehrambena industrija ili poljoprivreda u cjelini, a da ne govorimo politika razvoja znanosti koja za naše društvo je čini mi se najvažnija politika, da sudjelujemo u svjetskim procesima znanosti i razvoja. Kad tako gledamo na stvari koje su bile u proteklih godina, onda bi točno mogli primijetiti kad je stagnacija u društvu da pada i obim plasmana u HBOR-u. Kad nema ideja, onda pada i plasman preko HBOR-a. Drugo što mislim da je vrlo važno, a ovdje nekoliko puta spomenuto kad nije temeljni cilj HBOR-a maksimalizacija profita, nego pratiti projekte koje donose i ostvaruju ciljeve hrvatske gospodarske politike, razvojne politike onda bi bilo dobro da HRvatska ima utvrđen strateški plan razvoja područja. Je li to prehrambena industrija, je li to poljoprivreda, je li to turizam ili je neka druga industrija? Svako od nas ima kontakte sa ljudima koji su kako se to u Hrvatskoj lijepo kaže iz realnog sektora, kao jedino oni znaju da imaju problema. Ja sam nekoliko puta razgovarao sa ljudima pa kažu mi smo potpuno nekonkurentni da dobijemo posao u zemljama koje imaju puno stabilniji financijski sustav i manje kamate, mi ne možemo konkurirati firmama iz Austrije, Njemačke ili ne znam ni ja kojima koje njihove banke prate sa 1% kamata dok nas prate sa 5 ili 6 i više posto kamata. Zbog toga mi se čini da bi bilo vrlo važno da u tim nacionalnim ciljevima procijenimo je li moguće osnovati ili transformirati ili urediti da HBOR ili neki drugi institut prati izvoznu privredu. Ovo je već govore da se ova banka treba transformirati u izvoznu banku, investicijsku izvoznu, ne znam ni ja koju još. Meni se čini da treba imati i mogućnosti komunalne banke jer je Hrvatska rekao bih vrlo pogodno tlo da u komunalnim poslovima komercijalne banke zarađuju odlično bez velikog rizika. Sve u svemu dakle zaista treba poduprijeti poslovanje HBOR-a, treba poduprijeti, da je dobro banka pratila politiku Vlade RH sasvim sigurno bez oklijevanja treba reći da je na kraju mandata pokazan uspjeh u makroekonomskim pokazateljima koji sasvim sigurno, na koje sasvim sigurno utjecao i utjecala politika HBOR-a.

Kolege i kolegice zastupnici, ovo je jako važna tema i drago mi je da pobuđuje ovakav interes i među zastupnicima, ali sigurno pobuđuje interes i među građanima i među poduzetnicima koji de facto u HBOR-u trebaju alat, polugu, podršku kako bi mogli što jednostavnije i jeftinije poslovati. Ovo što je rekao i kolega Leko u svojoj raspravi je činjenica da u Hrvatskoj bankarski sektor jako dobro živi, da su kamate za tvrtke u Hrvatskoj veće nego šta su u zemljama odakle dolaze banke majke i da mi moramo pa nekada i sa ovakvom institucijom koristiti jeftinije izvore i mogućnosti da se naše poduzeće jeftinije zadužuje i da imaju jeftinije poslovanje. Sa te strane HBOR po mojoj ocjeni izvršava svoju ulogu pogotovo evo sa nestrpljenjem očekujem 2015.godinu gdje su rezultati vrhunski 12 milijardi, preko 12 milijardi kuna plasmana, to je jedno od rekordnih godina, čini mi se da je samo još jedna tu negdje i to također u ovom mandatu, znači mislim da se radi o 2012.godini. Tako da očito je da interes postoji, da sredstva postoje, da postoje i kanali. Netko je u raspravi maloprije rekao da pitanje 15 ili 20 novozaposlenih, malo je nekorektno gospodin Šuker u svojem uvodnom izlaganju spomenuo politiku zbog toga šta ako imate više ulaganja, ako gledate malo izvješća da se konstantno mijenja odnos između direktnog ulaganja i ulaganja preko banaka. Pa nama je i u interesu da tamo bude možda i 100 više zaposlenih ako će ti plasmani ići direktno pod nižim kamatnim stopama. Znači taj trošak koji ćemo ostvariti sa nekoliko zaposlenih u HBOR-u će sigurno olakšati za stotine milijuna kuna trošak naših poduzetnika i omogućiti njima da budu konkurentniji. I to je ono što želim prvo istaknuti, ja sam posebno zadovoljan da sve više i više imamo direktno plasiranih sredstava preko HBOR-a. Evo kada gledate 2011. godinu i 2014. to je, 2010. pardon i 2014. koje su u izvješću znači putem banaka je išlo 76% plasmana 2010. godine, a 2014. 44, odnosno direktno je čak išlo 56% plasmana u 2014. godini. To je značajno, to je po meni puno manji trošak nego da su banke zaradile na marži tu razliku koju su mogle zaraditi. I ono što me također veseli ali i zabrinjava sa druge strane jer se pokazuje dosta konzervativni stav našeg bankarskog sektora prema investicijama je da je HBOR 2012., 2013. godine i 2015. godine sudjelovao sa skoro 25% udjela u investicijama u Hrvatskoj. Znači da nije bilo HBOR-a bilo bi 25% manje investicija u RH i to dalje govori o tome da je HBOR prevažan i da ga treba osnaživati pa i kadrovski i treba ljudima omogućiti da imaju i više ja bih rekao resursa i da štoviše kreditnih plasmana plasiraju. Ono šta također je bitno da HBOR konstantno uvodi nove mjere, znači od nižih kamatnih stopa, i od podjele rizika, i od mikro kreditiranja, i od leasinga evo to je jedna mjera koja je prije godinu i po dana uvedena gdje su lesasing kuće sklopile ugovor sa HBOR-om određeni kreditni potencijal gdje su tvrtke male i srednje najviše mogle uzimati i na leasing preko HBOR-a u suradnji naravno sa bankama a HBOR je otvorio taj put novca i šta je najvažnije, znači nema valutne klauzule. I iskoristili su mogućnost da i taj plasman pruže i da omoguće našim malim i srednjim poduzetnicima koji su na taj način kupovali strojeve budu što konkurentniji. EU fondovi apsolutno prevažno, ja to znam, jer i direktno u natječajima koji su provođeni za male i srednje poduzetnike i dodjeljivana su sredstva, gotovo uvijek je tu HBOR prisutan. Evo vidjeli smo u 2014. godini 609 milijuna kuna a direktno odobreno 279 milijuna kuna, činidbene garancije izvoz koji je krucijalan.

Što se tiče malih i srednjih poduzetnika, pojavilo se u raspravi to da evo kao problem je i HBOR ne prati male i srednje poduzetnike, ja sam zadovoljan da je 85% korisnika u 2015., 80% korisnika u 2014. upravo malih i srednjih poduzetnika. Kada pogledate kolika je to količina onih koji su ostvarili određene, pa i rekao bih potpore kroz to da su dobivali jeftiniju kamatnu stopu nego što je tržišna to je veliki suport i sa te strane treba odati priznanje HBOR-u da radi dobro posao i da tako treba nastaviti i dalje. I zato mi je i drago evo da, da ćemo ovdje u Saboru većinom, evo po raspravama čujem dati podršku ovom radu.

Što se tiče profesionalnosti treba izbjegavati teške riječi, politička kadroviranja itd., treba respektirati ljude i njihove karijere. Pa i predsjednik uprave koji je ovdje, mislim da je čovjek zavidne karijere i prošao je puno toga u gospodarstvu i sa te strane smo mu i davali podršku a i opravdao je povjerenje u 2015. godini. I pustimo se toga tko je kako imenovan, rekao sam već u replici kako se dovode ljudi sa 30 godina bez ikakvog iskustva na čelo te institucije i onda se od njih prave veliki stručnjaci. A što se tiče dodjeljivanja novca, ja sam ponosan na to da ja direktno nikada u HBOR-u nisam na način povlačio za rukav nekoga iz uprave da dodijeli ovome ili onome kredit i političkih dodjela kredita nije bilo, to odgovorno ovdje tvrdim za razliku od nekih prijašnjih slučajeva. Pa javno dostupan je primjer, evo rekao sam jednog poduzetnika koji se povlačio po crnim kronikama gdje je HBOR sa 60 milijuna kuna ostao kratak, radi se o gospodinu Fioliću. Kako je on dobio kredit, šta je i na koji način odobravano i kontrolirano to ja ne mogu ustanovljavati. Ali zanimljiv je podatak i bilo bi dobro da takvih stvari više ne bude. Znači politički pozicionirane osobe, a tada je čovjek bio čini mi se u Hrvatskom saboru, upravo u svom privatnom biznisu da kroz HBOR guraju svoje projekte. Znači tu oči moraju biti širom otvorene. Nikom se to ne smije dopustiti pogotovo tko ima direktan utjecaj kroz ili neformalni ili direktan utjecaj na upravljačke strukture Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Toga, garantiram vam kao član nadzornog odbora nije bilo zadnje 4 godine. Ako je bilo kredita i projekata koji su podupirali hrvatsko gospodarstvo, evo tu se spomenulo nešto i oko željeznica. Pa Hrvatska, valjda je u interesu da se grade željeznice u Hrvatskoj i da se grade projekti koji će pomoći naš izvoz, naše proizvode itd. Tu je HBOR bio kao potpora ne samo željeznici nego i brodogradnji i svima onima kojima je ta potpora prijeko potrebna. I naravno da treba uvijek naći načina u pravilima koje dopuštaju određene stvari i vezane za Europsku uniju i Europsku komisiju da taj novac nađe put do onih kojima je najviše potreban kako bi bili što konkurentniji. Sa te strane mislim da se posao koji se odradio u HBOR zadnje 4 godine ova uprava evo zadnjih dvije, godinu i pol dana, napravio na najbolji mogući način. I podržavam i ovu inicijativu koju je rekao kolega Leko, jer se to primjećuje u samom radu HBOR-a da je potrebno i posebni, možda posebna banka koja će pratiti samo komunalne projekte jer HBOR je prisutan jako u tom dijelu. Evo sada, informacija koju sam danas vidio koja me također jako veseli da se i mali gradovi u Republici Hrvatskoj razvijaju putem HBOR-a, tako da Sisak 50 milijuna kuna ove godine ulaže u infrastrukturne objekte i u svom gradu kako bi podignuo standard građana a opet na kraju to rade naši mali i srednji poduzetnici.

Poštovani gospodine Maras, vi ste kroz svoje izlaganje na neki način osporili kvalitetu i rad prethodnog predsjednika uprave HBOR-a, pripisujući to njegovoj, a reći ćemo tako mladim danima ili mladim godinama da je svega sa 30 godina došao na čelo toga. Ja ću vas podsjetiti, a vi to vrlo dobro znate, da je kudikamo mlađi bio kada je Vlada pokojnog premijera Račana također zbog izuzetno kvalitetnog rada tog istog predsjednika uprave podržala i cijeli mandat te Vlade je bio na čelu HBOR-a. Nije valjao 10 godina kasnije kada je bio kudikamo, uz tu mladost, kudikamo iskusniji i kudikamo sa većim potencijalom i znanja i kontakata u svijetu što na koncu dokazuje i ova njegova najnovija funkcija. Ja sam se pozvao na izlaganje kolege Šukera koji je spomenuo politiku, utjecaj, kadroviranje itd. I onda sam se referirao kako to nije bio problem u toj situaciji. Pa ne možete mi reći da je netko tko dođe sa 30 godina bez velikog ili ikakvog upravljačkog iskustva na čelo HBOR-a iskusniji i bez političke zaštite, a netko tko je prošao velike uprave velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj nema to iskustvo, odnosno on je politički imenovan. Kada gledamo dvije osobe tog predsjednika uprave iz devedesetih i ovog kojeg smo postavili mi i 2014. gospodina Kristijana koji je rekao Šuker, gospodin Šuker da je bio jedno kraće vrijeme i gospodin Tomašević to je nebo i zemlja. Samo sam o tome govorio. Samo kažem da trebamo se držati u svojim raspravama uvijek istih kriterija.

Tako da s te strane vjerojatno niste dobro razumjeli što sam govorio.

Gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici, pitanje Hrvatske banke za obnovu i razvoj je izuzetno važno jer ona se zove ponavljam Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Postavimo sebi pitanje je li ima točan naziv je li tako? Naravno, netko će reći nakon završetka rata, pa i možda nešto i danas dosta je asistiralo u obnovi, međutim pitanje je li razvojna banka, to je pravo pitanje, svaka zemlja mora imat jednu takvu instituciju da ispravlja tržišne nepravilnosti, odnosno da tamo djeluje gdje nisu klasične komercijalne banke zainteresirane. Dakle, da podsjetim HBOR je osnovan 1992. godine i danas je on možemo reći hajmo tako reći generalno umjesto razvojne banke uglavnom bio transferna banka koja je u značajnom dijelu, selektivno i po političkoj podobnosti plasirala kredite.

Vidite, postavlja se pitanje ako je ovo razvojna banka zašto ona plasira svoja sredstva preko komercijalnih banaka. Na temelju toga, znači razvijani su takvi kanali kreditiranja koji nisu bili u skladu sa ciljevima nacionalne ekonomske politike, pa je i gospodin Leko malo prije postavio pitanje i slažem se da nemamo Strategije ulaganja, a i gospodin Pupovac je neto rekao gdje, u koja mjesta i Miro Bulj također. Pa se prema tome postavlja pitanje opravdanosti i smisla ovakvog poslovanja preko poslovnih banaka ili je možda HBOR nesposoban, nema možda prave kadrove koji bi tamo na taj način odobravali kredite. Danas je nemoguće dobiti popise korisnika kredita dobivenih od HBOR-a niti kriterije po kojima su odobreni, a niti sektore u kojima su završili. Pa evo molim gospodina iz HBOR-a da nas informira, da nam pošalje naknadno ta izvješća da nema nekih tragova možda da se ne postavlja neke sumnje. Zanimljivo je da je HBOR u razdoblju gospodarskog rasta BDP-a, od gospodarskog pada BDP-a od 2008. do 2014. znači u vrijeme recesije odobrio gotovo 8 i pol milijardi kuna kredita, a prema informacijama s krajem prošle godine to bi trebalo doseći čak 12 milijardi, dok su poslovne banke provodile politiku razduživanja u tom razdoblju u neto iznosu od 8 milijardi kuna. Tako ispada da je gospodarstvo i bilance poslovnih banaka spašavane isključivo državnim proračunskim novcem. Mislim da je tu pametnome dosta.

Što više u jednom trenutku tijekom 2010. HBOR je postao tzv. kvalificirani investitor u ime RH, u rizične investicijske fondove, tzv. fondove za gospodarsku suradnju. Za takav položaj danas uglavnom plaća unaprijed naknade za upravljanje neovisno ostvarenim ulaganjima takvih fondova. Pa prema tome, još bih nekoliko opservacija dao. Konačno HBOR posluje po posebnom zakonu, to je vrlo važno ovdje zastupnicima u Saboru reći, a ne po Zakonu o kreditnim institucijama po kojem posluju banke. On nije banka u klasičnom smislu riječi, pa bi porezni obveznici od 320 otprilike zaposlenih u HBOR-u trebali vidjeti veću transparentnost i ovih više informacija koje sam malo prije naveo. Zbog toga mi u MOST-u smatramo i predlažemo sljedeće: HBOR treba postati prava razvojna banka s profesionalnom upravom, depolitiziran koju nadzire Nadzorni odbor sastavljen od svih dionika poslovnog akademskog i političkog života. Nužno je izbaciti dominantno političke, a uvesti ekonomske kriterije i ciljeve poslovanja. Dalje mi predlažemo da treba zakonom definirati nadležnost Državnog ureda za reviziju nad poslovanjem HBOR-a. Nadalje predlažemo da se definiraju krediti, kriteriji dodjele kredita i u tom smislu poticanje izvoza, te javno objavljuje sektore i one poslovne sustave koji dobijaju kredite ili im se jamči za izvoz. I još jedan konkretan prijedlog da se izvještava Hrvatski sabor o takvim transakcijama, korisnicima, sektorima. Mene ovdje kao novog zastupnika iznenadila komunikacija između predstavnika SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Vidim da se dobro slažete i podupirete, znači ne vidite nikakve bitne falinge što bi rekli u poslovanju HBOR-a. Međutim, mi u MOST-u to vidimo. U čemu je problem? Jedan je zastupnik rekao nemojte me veću za jezik, jer ako ja počnem pričati što znam neće biti dobro. Pa bilo bi dobro da hrvatskoj javnosti da iznesete nešto od tog prljavog veša da konačne repozicioniramo ovaj HBOR. Jer gospodo ako vi mislite da smo mi došli ovdje u Hrvatski sabor da slušamo svake godine iste izvještaje poslije kojih nitko ništa ne pita građane, niti im daje poslije toga naknadni izvještaj što se učinilo onda mislim da nema nikakvog smisla ovo stavljati kao točku dnevnog reda. Ovdje imamo što se tiče HBOR-a, zato predlažem da se ovo pitanje stavi posebno, ovo je pitanje od državnog interesa, da se pitanje repozicioniranja HBOR-a je li on banka, je li on transferni fond, kako će poslovati stavi na dnevni red da se donese odluka da bi se makle ove incestuozne veze između politike i ekonomskih načela poslovanja. I s druge strane želim još na kraju reći da bi bilo dobro da čujemo kakva je naplativost kredita koji su odobreni i podsjećam one koji možda ne znaju jamstva koja dobiva, HBOR se zadužuje na inozemnom tržištu, država jamči za to, to ulazi u strukturu javnog duga pa prema tome vrlo važno nam je znati o čemu se radi. I na kraju, gospodine predsjedniče dopustite mi još imam nešto vremena, postavio bi jedno pitanje koje nama izravno veze sa ovim ali ima veze sa čitavom Hrvatskom. Ovih dana će se provoditi program tzv. Bail-in znači rješavanja dubioza konkretno u talijanskom bankarstvu. Procjene kompetentnih institucija govore da je oko 150 milijardi eura znači nenaplativih kredita UniCredit banke i Intese. Tehnika Bail-in znači ajmo tako reći ozdravljenje i prebacivanje tog što je nenaplativo u tzv. bed bank loše banke podrazumijeva od 1. siječnja ove godine da država neće izravno snositi odnosno porezni obveznici takve troškove već da će taj Bail-in snositi dioničari i štediše iznad 100 tisuća eura.

Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa.

Upitan je rad isključivo i slažem se s vama, jer kako vi kažete stručnjak ste, nema rezultata poglavito na ovim područjima gdje bi se trebala razvijati Hrvatska. Međutim, vas kao stručnjaka, sigurno ste više uključeni u ovo, upitao bi nekoliko pitanja jer ste upoznati s tim činjenicama. Da li uprave HBOR-a uglavnom ispunjavaju političke želje i da su sve te odluke svoje pokrivali odlukama nadzornog odbora u kojima sjedi šest ministara i tri saborska zastupnika uz plaće koje su u pravilu bile šest puta veće od prosječnih hrvatskih plaća i na kraju bi izašli iz HBOR-a, ukratko naravno na stotine tisuća kuna novca. I drugo pitanje, uz političko pokroviteljstvo i komercijalnu reviziju poslovanje HBOR-a je izbjegavao Državni ured za reviziju. Tko ima, tako da imamo paradoks da korištenje javnoga novca ne kontrolira država već privatna revizija. I još jedno pitanje, kratko ima vremena. Danas postoje banke pa čak i one koje su u likvidaciji po rješenju HNB-a koje su dominantno bile klijenti HBOR-a. Pa danas imamo banku koja je propast ostvarila, ostavila čak 300 milijuna kuna kredita koje je plasirao HBOR, Centar banka. Zbog toga podržavam ovu ideju da ovo bude posebna točka dnevnoga reda ovdje u Saboru i da nam gospoda iz HBOR-a ovo sve kažu javno i glasno što se događa sa bankom koju plaćaju hrvatski građani.

Zahvaljujem gospodinu Bulju. Pa gospodine Bulj i mene zanimaju odgovori na neka pitanja koja ste postavili, ali ovo što ste spomenuli nisam znao da je u sastavu nadzornog odbora šeste ministara i tri saborska zastupnika, ali sam maloprije rekao vi ste samo potvrdili ovo što sam rekao, to je tipična incestuozna veza jel tako? Pa prema tome gospodo ako želimo nešto napraviti za Hrvatsku ajmo od HBOR-a napraviti ili banku, da bude banka ili je nazovimo fond ili transferna agencija Vlade ili tako nešto pa da točno znamo o čemu je riječ.

Nažalost ja uvid u takvo nešto nemam.

Poštovani gospodine Lovrinović, u potpunosti podržavam vašu sada inicijativu oko javne objave svih korisnika kredita u HBOR-u, mi smo to u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo napravili, znači svi koji imaju jamstva su javno dostupni. Ja sam skoro kičmu izgubio, polomio se da to pokušam napraviti u HBOR-u, ali recimo evo, niti od gospodina Šukera nisam imao tu podršku koji je sjedio zajedno samnom u nadzornom odboru da to i napravimo. Ja se zalažem za to, ukoliko ste pripremili pismeni zaključak u svezi ove točke da se obaveže HBOR na ubuduće javnu objavu kredita, ja ću glasati za to. I uvjeren sam da će klub SDP-a također glasati za to, jer to je transparentnost, to nam je potrebno. Znači imate poslovničku mogućnost, napišite zaključak i neka od danas na dalje HBOR objavljuje javno tko dobiva kredite, ja sam za to zainteresiran i za to sam se borio 4 godine. Nažalost, uvijek je u HBOR-u bio odgovor, poslovna tajna, smanjiti će se opseg kredita. Zbog čega bi netko bio limitiran sa time što će biti javno objavljeno da je dobio kredit u HBOR-u da se on ne javi za kredit? Zbog čega? Šta je sramota dobiti kredit u HBOR-u? Na taj način i meni je dosta često bilo nejasno zašto se uprava tako postavlja. Ako vi napravite zaključak ispred Kluba zastupnika MOST-a, ja ću glasati za to a uvjeren sam da će i većina zastupnika SDP-a oko ove točke. Tako da s te strane zalažem se za transparentnost i želim da se to zna. A sada ću vam reći kako to obično funkcionira. Ja sam jedan nadzor napravio i onda je tamo jedna gospođa koja je radila PR sa HBOR-om dobila kredit koji je nenamjenski iskoristila. Meni je velika sumnja da je. Znači osoba s kojom na dnevnoj bazi radi ona se na, taj slučaj je javno poznat, ona se nagodila sa tužiteljstvom, uredila si je stan umjesto da iskoristi novac za poslovne svrhe. I onda mi nemojte reći da nije bilo političkih meni-tebi slučajeva, kada ja u tom konkretnom slučaju znam da se napravilo nešto što nije dopušteno a da je osoba na dnevnoj bazi surađivala sa predsjednikom uprave.

Ovo je dobra sugestija, mi smo razmislili o tome, samo pošto smo ovdje novi moramo vidjeti tehniku da li da tražimo stanku pa da predložimo … … [[Upadica se ne čuje.]] Pa ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ćemo to tražiti, tako što ste vi rekli. Hvala lijepo predsjedniče. Dakle, kolega i svi ovi koji raspravljate, kolega Bulj i kolega Lovrinović, napravite to, niste vi više tu da dajete ideje i inicijative. Znači mi uzmemo transkripte lijepo i za godinu dana pogledamo šta je sastav nadzornog odbora, šta je sastav uprave, koje su revizije napravljene. To ćemo mi pokušati učiniti, možete da zabavite javnost, ali nemojte zaboraviti vi ste preuzeli odgovorno, vi ste dio vladajuće koalicije. Ne možete izaći u Hrvatskome saboru sa inicijativom i idejom, napravite. Imate svoje ministre, svoju Vladu, glasali ste za nju. Znači nemojte zavaravati hrvatsku javnost ovdje sa funny temama ja dajem inicijativu. Odradite pa za godinu dana na izvješću vidimo, ja uzmem transkript od ove rasprave i čitamo, sastave nadzornih odbora, sastave uprave, obavljenih revizija, nove kreditne programe. Što je ovo sve što je sada rečeno da treba HBOR biti, transferna banka, učinjeno. Znači to je ja mislim prvo i osnovno što trebam ponoviti. Kolege iz MOST-a koji se javljaju za riječ mogu danas sve to izvršiti. Vi ste dio vladajuće koalicije, ako sam nešto propustio, informirajte me. Evo zahvaljujem gospodinu Vrdoljaku, on je očito još pun energije, nedavno je završio mandata i uvijek je bio i u HEP-u je bio poduzetan, htio je provesti IPO na brzake. Mi ćemo ovo napraviti u okviru i Vlade itd. I ono što govorim, znači mi nismo, odnosno u ovom slučaju konkretno kada govorim nismo ovdje došli šuplje priče pričati nego raditi. Pa prema tome, uostalom to će se i vidjeti, je li tako? I zadnja replika je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Kolega Lovrinoviću ja sam se javio za repliku samo zbog jedne stvari. Vi ste ovdje rekli da država daje jamstva za kredite HBOR-a. Prilikom svakog donošenja proračuna imate dva akta, jedan je proračun a drugi je Zakon o izvršenju državnog proračuna gdje Vlada predlaže masu izdanih jamstava. Prilikom podnošenja Izvješća o izvršenju proračuna za 6 mjeseci i 12 mjeseci se navede popis izdanih jamstava i protestiranih jamstava i vidjeti ćete da tamo HBOR-a nema. HBOR ima dobar kreditni rejting, HBOR ima dobar ugled. I druga stvar, ono što sam govorio u svojoj pojedinačnoj raspravi, dakle imaju institucionalne banke Europske unije čiji smo i mi između ostaloga vlasnik koji financiraju određene projekte koji su vezani na projekte Vlade. I HBOR kada dobije taj kredit od institucionalne banke, to je praktički namjenski kredit. Njemu ne treba jamstvo države. Ali mi na ovakav način kada govorimo napraviti ćemo si jednu stvar koju je grešku napravila prethodna Vlada. Iako sam ja i ovdje u Saboru govorio a to je slučaj HAC-a. Po Eurostatu, tvrtka koja ima 50% vlastitih prihoda ne spada u bilancu opće države. I prema tome, ako njemački KFV po nikakvim kriterijima ne spada u javni dug Savezne Republike Njemačke, onda niti hrvatski HBOR po svim tim istim kriterijima ne može spadati u javni dug Republike Hrvatske. Dakle, on to jasno posluje po uzusima i pravilima kako posluju slične banke u Europi. I sve ovo što ste vi rekli dapače, ja se slažem. Možemo na Vladu prijedlog izmjene zakona objaviti. E sad ćete se naći u problemima sa kreditima koje HBOR plasira zajedno sa poslovnim bankama, gdje poslovne banke preuzimaju rizik i sve. HBOR tu nema nikakvog rizika, samo praktički obrađuje kredite, daje sredstva. Po zakonu taj kredit ne smijete objaviti. Isto tako kredit gdje je rizik pola pola. I prema tome, ja se sa vama u potpunosti slažem za transparentnost da ne bi bilo ovdje prepucavanja da je netko nekom dao nešto ispod žita. I budite uvjereni, pa nije nitko baš blesav od onih ljudi koji rade u rizicima u HBOR-u a isto tako predsjednika uprave da potpiše nekakav kredit pa da da ovaj ispod žita, pa da sutra odgovara za to. Prema tome Naravno da me ne bi netko krivo shvatio ne govorim uopće, ne obraćam se pojedinačno ljudima koji su tamo zaposleni u HBOR-u. Oni očito rade svoj posao, imaju određenu organizaciju, hijerarhiju. Ja govorim, ovdje je bila povod odnosno zaključno da se repozicionira uloga, funkcije i zadatci Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Tamo ima kvalitetnih ljudi. Ta banka ako bude banka može igrati vrlo važnu ulogu u razvoju posebno manje razvijenih krajeva Hrvatske, malih, srednjih poduzetnika. Rekao sam ona tu funkciju do sada nije ostvarila u mjeri u kojoj smo očekivali i koju od nje zahtijevamo. Sad ovo pitanje o jamstvu ne bih oko toga debatirao, jer nemam dovoljno vremena. I da i ne. Prema tome, ima argumenata i za da i ne, ali smisao moje poticanja diskusije, odnosno i čitavog MOST-a jest da se uistinu zapitamo treba li nam više ovakav HBOR.

Znači, ja sam nastupio na dužnost 1. travnja 2015. godine i mogu vam reći da u ovoj godini nikada nitko nije vršio nikakav pritisak. Dapače, radilo se u dobroj vjeri i radilo se puno. Znači, ta cijela ekipa tamo koja je zaposlena je vrlo profesionalna, visoko profesionalna, došla je iz komercijalnih banaka. Mi smo i 1.5.2015. godine doveli čovjeka iz jedne komercijalne banke da malo pojačamo te odnose. Što se tiče pitanja kolege Sinčića, mi ćemo vam poslati pismeno obrazloženje glede 22 zaposlenika u 2014. godini, jer ovog trenutka vam ne mogu točno reći koji su to zaposlenici i gdje, na kojim mjestima su oni zaposleni. Ali definitivno, krajem 2014. je počela reorganizacija sustava koja se nastavila kroz 2015. godinu. I mi smo de facto pripremili se za ono što je prof. Lovrinović malo prije pitao i govorio, a to je da budemo spremni za što više izloženosti, odnosno što više samostalnog financiranja bez posrednika. Što se tiče samog prosjeka recimo odobrenja od 2007. godine do 2015. to vam je bilo negdje oko 6 milijardi i 300 i 400. Znači, ukupno 12 i nešto. To je ogroman broj klijenata prošao kroz naše urede. Maltene svaki dan smo primali po 4, 5 klijenata. Netko je ovdje malo prije spomenuo da je podkapacitiranost naših de facto zainteresiranih privrednika koji se kod nas javljaju to vam je točno i tu se mora nešto drugo raditi. Neovisno o tome što mi smo banka, odnosno institucija koja ne djeluje po profitnom principu. Ipak moramo se brinuti o novcu koji je nama povjeren i moramo očuvati vrijednost tog novca. Evo hvala vam lijepa na svim vašim sugestijama, mi smo to bilježili, zapisali smo i dozvolite da vas kontaktiramo, pozovemo. Vrlo bi rado vidjeli da i gospodin profesor dođe i svi zainteresirani kod nas i apsolutno smo otvoreni.

U bilo kojem trenutku od ovih 8600 partija koje sad imamo kod sebe, odnosno 6800 klijenata u svakom trenutku možete doći kod nas i vidjeti tko je taj klijent, na koji je način dobio kredit, koje je koleterale imao, kako smo ga podržali itd. Što se tiče pitanja kolege Sinčića, a odnose se na farme, na one sustave koji su se 2004. i pete odobravali, ne znam da li se vi sjećate tih vladinih reformi u tom kontekstu kada se poticao taj ruralni razvoj, mi na žalost i danas imamo dosta problema. Znači, 10 godina nakon toga imamo problema jer se ti ljudi nisu uspjeli na jedan pravilan način etablirati u tržnu ekonomiju, dali smo im novac, posudili smo im novac. Međutim, tržna utakmica za njih je bila jako, jako teška. I ja razumijem kolegu Sinčića što govori, jer svakodnevno de facto se susrećemo sa tim stvarima. Ali pazite, to su krediti iz 2004. i pete godine i to je jako, jako veliki problem. I mi imamo direkciju koja se zove Direkcija rizičnih plasmana i nema dana da netko od tih kredita ne završi u toj riznici. To je dosta velik problem općenito. I podržavam ustvari vašu inicijativu da se to podigne na neku razinu i da vidimo možemo li ga zajednički riješiti. Što se tiče naplativosti, ovog trenutka mi imamo 85% naplativosti. Znači nenaplativo je 15% Komercijalne banke vam imaju 17,5% I kad gledamo ukupni portfelj od 132 milijarde od nastanka HBOR-a, 2% je nenaplativo.

Evo ljubazno vas molim da se javite, da dođete, da razgovarate i da budemo partneri u tom djelu. Hvala vam lijepa. S time definitivno onda zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Točka tri iz pročišćenog dnevnog reda, nju ćemo odgoditi budući da odbor nije dao svoje mišljenje, matični odbor nije dao svoje mišljenje o tome. Prema tome kad odbor da svoje mišljenje stavit ćemo je na dnevni red.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici pred vama se nalazi izvješće o radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2014.godinu. 2014.godina bila je važna godina za HAMAG iz nekoliko razloga, prije svega jedna od bitnih godina što je došlo do institucionalne promjene. Naime, HAMAG BICRO 2014.godine nastao je spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i inovacije sa poslovnom inovacijskom agencijom RH. Dakle poduzetnici u RH dobili su centralno mjesto za poticanje malog i srednjeg poduzetništva u RH. Kad kažem centralno mjesto onda zapravo mislim na činjenicu da u svim fazama razvoja projekata, dakle svojih poslovnih ideja od ideje pa sad do realizacije ideje, dakle komercijalizacije i restrukturiranja zapravo poduzetnici imaju na raspolaganju alate koje im nudi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koji mogu pomoći dakle u razvoju tih njihovih poslovnih ideja. Dozvolite da vam dakle za 2014.godinu plasiram nekoliko podataka, odnosno statistiku što se radilo u HAMAG BICRO-u. Jedan od najvažnijih instrumenata poticanja malog i srednjeg poduzetništva koje stoji na raspolaganju HAMAG BICRO-u jesu svakako jamstva. Ono što možemo reći i što možemo primijetiti dakle u 2014.godini putem jamstava izravno je poduprto otvaranje 1200 novih radnih mjesta. Ukupno je odobreno 274 raznih projekata u malom i srednjem poduzetništvu ukupne vrijednosti 328 milijuna i 380 tisuća kuna, to je vrijednost izdanih jamstava. To je omogućilo plasiranje 637 milijuna i 957 tisuća kuna bankarskih kredita, što kredita HBOR-a, što kredita poslovnih banaka. A na taj način je realizirano 1 milijardu i 23 milijuna i 670 tisuća kuna investicija u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. Ono što se može primijetiti, dakle u 2014. u odnosu na 2013. jest pad aktivnosti u izdavanju jamstava koje se može obrazložiti sa nekoliko čimbenika. Jedan od bitnih čimbenika jeste i usporavanje kreditne aktivnosti poslovnih banaka pogotovo HBOR-a u 2014.godini, ali su tu također i određeni administrativni uvjeti koji su uvedeni u jamstvene programe HAMAG BICRO-a koji su doveli do pada jamstvene aktivnosti. Prije svega, od 1.1.2014. godine trgovina je isključena kao poslovna aktivnost koja se podupire jamstvima HAMAG BICRO-a a trgovina je bila jedan od značajnih segmenata podupiranja malog i srednjeg poduzetništva kroz prijašnja jamstva HAMAG BICRO-a. Nadalje, HAMAG BICRO isto tako onemogućuje refinanciranje kredita kod iste poslovne banke što je prije bilo moguće, te je uveo samo mogućnost refinanciranja kod drugih poslovnih banaka. Također zbog regulative Europske Komisije oko pravila o državnim potporama, zbog strožih uvjeta za poljoprivredne aktivnosti i obnovljivim izvorima energije HAMAG BICRO je također morao reducirati odnosno s manjiti broj izdanih jamstava u ta dva sektora. Kao što sam rekao ukupni učinci, izravni učinci jesu dakle otprilike oko 1200 novootvorenih radnih mjesta putem jamstava HAMAG BICRO-a. Što se tiče aktivacije jamstava u 2014. godini ukupno je isplaćeno 40 milijuna kuna za 50 projekata za koje također imate dakle u izvješću podneseno koje su to tvrtke odnosno koji su to projekti za koje je isplaćeno aktivirano jamstvo. Najviše je isplaćeno HBOR-u 21,6 milijuna kuna, a druga po redu jest HYPO banka 6,5 milijuna kuna. Kada gledamo ukupnu vrijednost portfelja na dan 31.12.2014. godine vrijednost portfelja HAMAG BICRO-a iznosila je 1 milijardu 221 milijun i 580 tisuća kuna. S time da u portfelju izdanih jamstava, u sektoru poljoprivrede još uvijek je najveći broj izdanih jamstava 492 milijuna 243 tisuće kuna. Slijedi prerađivačka industrija 392 milijuna kuna, te turizam 104 milijuna kuna. Ono što je primjetno u strukturi jamstava jest zapravo da udio poljoprivrede kroz godine pada dok se udio prerađivačke industrije odnosno turizma povećava. Što se tiče rodne raspodijeljenosti 28% vrijednosti jamstava je odobreno ženama poduzetnicama, a 72% vlasnicima tvrtke dakle muškarcima. Sljedeći bitni instrument poticanja malog i srednjeg poduzetništva jesu mikro krediti, HAMAG BICRO omogućava plasman poduzetnicima početnicima mikro kredita u iznosu do 120 tisuća kuna uz maksimalnu kamatnu stopu od 0,99% na rok otplate do 5 godina i uz poček do 6 mjeseci. Ukupno je u 2014. godini odobreno 45 projekata ukupne vrijednosti 4 milijuna i 320 tisuća kuna pri čemu je 50% plasirano u proizvodne djelatnosti a 50% u uslužne djelatnosti. Bespovratna sredstva također HAMG BICRO u 2014. godini dodjeljivao je bespovratna sredstva u 3 različite mjere. U mjeru A1 za mikro poduzetnike, dakle to su oni poduzetnici do 10 zaposlenih, najmanji poduzetnici, ukupno je odobreno 19 milijuna i 276 tisuća kuna, broj projekata koji je odobren jest 101. U prerađivačku industriju je plasirano 67% vrijednosti sredstava, u uslužne djelatnosti 24%, u ICT industriju 9% Broj projekata kojeg smo poduprli kroz bespovratna sredstva za male i srednje poduzetnike bio je 67 i ta je mjera isključivo bila namijenjena prerađivačkoj industriji, dakle 100% je bilo plasirano u prerađivačku industriju. Najviše, u metalnu industriju 35%, u prehrambenu industriju 14% i u drvnu industriju 10%

Također bitno je istaknuti rodnu pripadnost, dakle što se tiče žena poduzetnica, na mjeru B1 je bilo 17% prijavljenih žena poduzetnica, odobreno je 21% sredstava. Na mjeru B1 16% prijavljenih žena poduzetnica, 33% odobrenih sredstava i na mjeru B217% prijavljenih žena poduzetnica a odobrenih 29% sredstava. Tu su također i bespovratna sredstva za inovacije, dakle mjere koje smo naslijedili iz BICRO-a. Ukupno je u privatni sektor odobreno 32 projekta vrijednosti 7 milijuna i 16 tisuća kuna. I u javni sektor, dakle POC public 45 projekata ukupne vrijednosti 7 milijuna 709 tisuća kuna. Tu je i projekt RAZUM ukupno plasirano poduzetnicima 4,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ako ćemo napraviti jedan kratki zaključak, dakle sve ono što smo radili u 2014. godini, moram reći dakle da je odobreno, odnosno poduprto 630 različitih malih i srednjih poduzetnika kroz različite programe. Izravno je dakle potpora odobreno 430 milijuna kuna što je omogućilo stvaranje nešto više od 2000 izravno, nešto više od 2000 radnih mjesta.

Još jednom, dakle na kraju želim se zahvaliti i Odboru za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, Odboru za ravnopravnost spolova koji su podržali ovo izvješće o radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. I isto tako želim istaknuti daje popis svih tvrtki kojima je odobreno bilo kakav vid potpore ili jamstva objavljen u izvješću koje se nalazi na vašim klupama. Ukoliko će biti pitanja stojim na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Sad bih ja pitao da li možda izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Da. Uvažena zastupnica Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine Liović sa suradnikom. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora je na svojoj 1. sjednici održanoj 2. veljače 2016. raspravljao o godišnjem izvješću Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2014. godinu i to u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju je predstavnik predlagatelja ukratko upoznao članice Odbora sa sadržajem izvješća i kao što je već rečeno u uvodnom obrazloženju godine 2014. spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije i poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske nastala je jedinstvena agencija Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Svrha spajanja ovih dviju agencija bilo je strateško kreiranje jedinstvenog sustava koji će poduzetnicima pružiti mogućnost ostvarenja potpora kroz faze istraživanja, razvoja i komercijalizacije projekta na jednom mjestu. U izvješću za 2014. godinu pokazuje se da je najveći interes izazvala dodjela bespovratnih potpora u okviru poduzetničkog impulsa 2014. čiji su prioriteti i mjere usmjereni prema poticanju mikro poduzetništva i obrta. Struktura odobrenih jamstava po rodnoj pripadnosti u odnosu na 2013. godinu nije se značajnije mijenjala. Naime i u 2014. godini i dalje prevladavaju jamstva odobrena pravnim subjektima u kojima su vlasnici, odnosno zastupnici društva muškarci. Naime i u 2014. kao i u 2013. udio odobrenih jamstava ženama vlasnicama iznosio je 28% Što se tiče pojedinačno, dakle po određenim mjerama u mjeri mikro poduzetništva i obrta, udio prijavljenih žena poduzetnica je bio 17% od ukupno prijavljenih, dok je od ukupnog broja dodijeljenih potpora ukupno 21% dodijeljeno ženama poduzetnicama. U ukupnom iznosu bespovratnih potpora ženama poduzetnicama je dodijeljeno 2555 tisuća kuna. Kod prijave za potpore iz mjera je malog i srednjeg poduzetništva i obrta od ukupnog broja svih zaprimljenih prijava 16% su bile žene poduzetnice, a udio dodijeljenih potpora ženama poduzetnicama je dosegao brojku od 33% Unutar mjere Inovacija u poduzetništvu udio prijavljenih žena poduzetnica bio je 17%, a udio dodijeljenih potpora ženama poduzetnicama bio je 29% U raspravi koja je uslijedila na odboru predsjednica odbora podsjetila je da postoji Strategija razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014., 2020. godine kojoj je glavni cilj poboljšati omjer između poduzetničke aktivnosti muškaraca i žena. Dakle, krajnji cilj im je povećati broj žena poduzetnica, vlasnica poduzeća, odnosno obrta. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ocijenila je kako je u posljednjih godina napravljen iskorak zahvaljujući između ostalog i većem informiranju i educiranju žena za poduzetničke projekte.

I sada bih otvorio raspravu. Prva će ona biti uvaženog zastupnika Vladimira Bileka u ime Kluba zastupnika Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti zastupnika nacionalnih manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, poštovani izvjestitelji. Pa Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u ovom je Godišnjem izvješću sveobuhvatno predstavila rezultate svog rada iz 2014. godine kojima temeljem prezentiranih rezultata u biti nameće se zaključak kako je agencija u stvarnosti realizirala definirane planove i zadane ciljeve. Ono što i kroz koje smjernice su se radile, znači agencija je davala jamstva koja su bila podrška pokretanja novih poduzetničkih, mikro kreditiranje gdje su bili najpovoljniji krediti za mikro poduzetnike, bespovratne potpore koji su bili poticaji za perspektivne projekte, podrška inovacijama i istraživanju i razvoju, EU projekti i podrška razvoja korisnicima, te poticanje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Bio je tu nastavak kvalitetne institucionalne podrške poticanja malog gospodarstva, samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, te poticanje izvoza i inovativnosti. To su bile glavne smjernice u radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Strateškim spajanjem s poslovno-inovacijskom agencijom BICRO-om. Djelatnost agencije dodatno je proširena na potporu inovativnim i tehnološki usmjerenim tvrtkama u Hrvatskoj i usmjerena na razvijanje i koordiniranje mjera nacionalne politike vezane uz inovacije i potrebne financijske instrumente s krajnjim ciljem motiviranja privatnog i javnog sektora za ulaganja u istraživanja i razvoj. Nastavljen je program jamstava HAMAG BICRO-a koji tvrtkama bitno olakšava pristup kapitalu. Ovaj program prepoznat je kao prvoklasno sredstvo osiguranja za banke, a njegov učinak najbolje se očituje u otvaranju novih radnih mjesta, te zadržavanju postojećih. Tu je i vrlo atraktivan program mikro kreditiranja kojim se poduzetnicima početnicima omogućuje brzi i učinkoviti izvor financiranja posebno u svrhu samozapošljavanja. Početkom 2014. godine započela je provedba Sporazuma o kontra jamstvima sa Europskim investicijskim fondom čime se značajno osnažilo jamstveni potencijal HAMAG BICRO-a za tvrtke početnike i smanjio rizik za cjelokupni portfelj agencije. Poduzetnički impuls 2014. korigiran je i pojednostavljen u odnosu na prethodnu godinu, a sve u cilju olakšanja postupaka prijave poduzetnicima. Imajući u vidu te primjedbe i poteškoće poduzetnika iz 2013. godine u procesu dodjele bespovratnih potpora tijekom 2014. godine smanjen je obujam tražene dokumentacije i minimalizirani su troškovi. Istovremeno povećana je transparentnost razmjene informacija i savjeta i te godine, znači 2014. politika dodjele bespovratnih sredstava nastavila se u smjeru poticanja manjeg broja kvalitetnih i inovativnih projekata potporama koje su usklađene s projektima i s projektnim prijedlozima.

Izrađen je i investicijski katalog inovativnih projekata koji sadrži pregled inovativnih i visoko tehnoloških tvrtki zainteresiranih za vlasničko povezivanje sa institucionalnim i strateškim ulagačima, te opis njihovih projekata. Također je napravljen i pregled poduzetničkih potpornih institucija za start up tvrtki u vidu poduzetničkih inkubatora. Izravna komunikacija s poduzetnicima, organiziranje poduzetničkih foruma, radionica i predavanja s ciljem poticanja dijaloga i analize postojećeg stanja u malom gospodarstvu omogućili su agenciji prilagodbu postojećih instrumenata financijske podrške potrebama poduzetnika u cilju ostvarenja pozitivnih učinaka na razvoj hrvatskog gospodarstva. Objedinjavanjem tog velikog znanja i iskustva u području inovacija, zaštite patenata, istraživačkog rada, te suradnje s tehnološkim i akademskom zajednicom s jedne strane i učinkovitog financijskog sustava podrške za subjekte malog gospodarstva s druge strane hrvatski javni sektor je bitno osnažen pozicioniranjem novonastale agencije u području malog i srednjeg poduzetništva. Moram reći da se pridružujem pohvalama na rad agencije HAMAG BICRO-a s tim da mogu reći da imam jednu preporuku, jer ne mogu se oteti dojmu kad sam pregledavao vaša izvješća i kad smo vidjeli opis, detalje kud su otišli, znači stvarno su sve razmjerno. Evo bili smo, imali smo izvješće i ovdje Odbora o ravnopravnosti spolova gdje smo vidjeli da se stvarno gleda i taj dio rodne pripadnosti i kreditiranja mladih žena poduzetnica. Međutim, vidjevši da recimo od Zagreba prema istoku jako je malo i jako je mali udio ljudi poduzetnika, OPG-a ili projekata koji su dobili svoj dio. Na neki način ne mogu reći, mislim da su i u ovom dijelu Hrvatske, prije svega pričam o Slavoniji i istočnoj Hrvatskoj kvalitetni poduzetnici, poljoprivrednici sa dobrim idejama, sa vjerojatno i inovativnim idejama koje bi se mogle, znači ovdje progurati, vjerujem da ste radili prezentaciju svojih programa i projekata, ja bi vas molio da možda malo pojačamo taj dio upravo u ovom djelu RH, ne možda samo u velikim gradovima kao što su Osijek ili neka središta, nego da to bude u manjem gradovima kao što je Bjelovar, Daruvar, Našice kao bismo podigli i taj dio Hrvatske koji nam stvarno kaska i u regionalnom razvoju i za svim ostalim.

Slijedeći na redu je uvaženi zastupnik Gordan Maras u ime kluba SDP-a.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Da kažem evo na početku da ćemo podržati ovo izvješće i rad HAMAG-a u proteklom razdoblju a za to postoji više razloga. Prvenstveno agencija koja se profilirala među malim i srednjim poduzetnicima kao agencija gdje možete dobiti jamstvo koje u banci vrijedi i 27 kreditnih institucija u RH koje surađuju sa HAMAG-om to potvrđuju. Znači to je nešto što je najveća vrijednost. Znači ukoliko dobijete jamstvo ili 50 ili 80% znate da ćete moći to jamstvo kvalitetno iskoristiti u kreditnoj instituciji i da oko toga neće biti nikakvih problema. To je jamstvo na prvi poziv i ono će biti kvalitetna i kvalitetnije osiguranje nego nekada kada dajete vlastitu nekretninu odnosno zalog za ono što banke inače traže. Ono šta je bitno istaknuti da je aktivnost HAMAG-a vrlo velika i kad kompariramo iz godine u godinu u 2014.je nešto pala ali ukupno 1 milijardu i 200 milijuna izdanih jamstava i tisuće i tisuće poduzeća koje su koristile ta jamstva u proteklom periodu govori da je dobar posao napravljeno. 2011.bilo je stotinjak jamstava sada smo evo vidimo oko 300, a 2015.godina uvjeren sam da će biti još i više jer se konstantno širi i program i mogućnost koji prati HAMAG BICRO tako da s obzirom da je u 2015.uvedeno je mikrokreditiranja, bit će jako puno jamstava upravo za ove najmanje tvrtke koje smo htjeli poduprijeti sa takvim jednostavnim i jeftinim i brzo odobravajućim kreditima. Ono šta je također bitno za napomenuti da je HBOR kvalitetno pratio i ne samo banke nego i Hrvatsku kreditnu instituciju, odnosno banku za obnovu i razvoj. Vi vidite da su u svim programima upravo HBOR je na pravom mjestu. Nažalost nekada i dominira odnosno ne nekada nego uvijek dominira i u ovom djelu isplaćenih aktiviranih jamstava što govorio da je HBOR sam po sebi taj koji preuzima kredite sa velim rizikom i projekte sa većim rizikom. I sa te strane u biti HAMAG stoji iza jako puno tih sa svojim jamstvom tih kredita koji su aktivirani u HBOR-u. Nažalost ima projekata još koji se vuku iz 2007., 2008.evo kolega Lovrinović je otišao, ali nekih i projekata koji možda nisu bili ništa drugo nego politički inicirani poput poljoprivrednih projekata, formiranja farmi, svinjogojstvo, stočarstvo i tih projekata koje su mnogi bili upitnog temelja i na kraju HAMAG preuzima odgovornost za te projekte. Ono šta mi je drago da se ovdje istaknulo uz jamstva da se profilirao i poduzetnički impuls i projekti koji su išli preko HAMAG-a odnosno dodjela bespovratnih sredstava ne samo ono šta je pratila a to je koje su tvrtke dobile i na koji način se to realiziralo, nego i rezultati. Znači mi imamo uvijek u prilogu ovakvih izvještaja i to koliko je osoba se zaposlilo, znači koliko je naših sugrađana i sugrađanki našlo posao u tim tvrtkama i sa druge strane koliko je porastao prihod i izvoz. I vi vidite u biti kroz ovo izvješće da su opravdani novci koje smo ulagali iz državnog proračuna u projekte jer se ti novci vraćaju kroz zapošljavanje, kroz rast izvoza i kroz rast prihoda. Naravno uz to neizostavni su i programi koji su provođeni u inovacijskom dijelu gdje mnogi projekti koje danas možete gledati po naslovnicama i koji na neki način su na ponos naših malih i srednjih poduzetnika u cijelom svijetu i poput Rimca i nekih drugih su koristili programe koji su išli kroz BICRO ili kroz HAMAG BICRO. Znači imamo jednu agenciju koja sveobuhvatno može pratiti naše male i srednje poduzetnike od poticaja, jamstava pa sve do ovoga ulaganja u inovacije. I plan naravno koji imaju ispred sebe je da budu glavni kanalizator sredstava EU i bespovratnih sredstava koje idu prema našim poduzetnicima i sa te strane ta agencija je zbilja napravila već jedan veliki posao. Ono šta podražavam naravno kao i kolegica Sobol ispred Odbora za ravnopravnost, rodu ravnopravnost Hrvatskog sabora je da mnoge se poduzetnice uključuju u ove projekte i vidjeli ste koji je postotak i onih kojima je odobren i onima koji su se prijavile što je nekad prije nekoliko godina bilo upitno od strane jedne udruge poslovnih žena, ako se ukine program ili programi koji se direktno provode prema ženama poduzetnicama da li će i dalje nastaviti koristiti te projekte?

Tako da i sa te strane smo napravili iskorak i ja bih rekao da je čak i više dodijeljenih sredstava nego šta je u biti u Hrvatskoj registrirano žena poduzetnica što govori u biti da su ajmo reći kvalitetniji projekti i to je na neki način za svaku pohvalu i podršku. Također ono šta me posebno veseli kada vidite strukturu onih koji su dobili jamstvo i koliko je u kojoj djelatnosti izdano jamstava onda vidite u biti da je prerađivačka industrija ona koja dominira. Znači odluka bivše Vlade je da idu, da se sa jamstvima ide prema onima koji stvaraju novu vrijednost, koji zapošljavaju ljude koji su izvoznici.

Sa te strane mislim da se tako treba nastaviti i dalje jer u biti proizvodnja i izvoz je ono šta hrvatsko gospodarstvo diže i šta bi ga trebalo nastaviti dizati i dalje. Uz to apsolutno podržavam i raspravu kolege Bileka da se treba posebna pozornost još više obratiti prema krajevima gdje je relativno manje izdanih potpora ili jamstava a tu se radi o krajevima koji nažalost imaju i manje prijava. Možda treba provesti veći dio vremena ili edukacije za te dijelove Hrvatske. I to nije samo zadatak HAMAG-a ili države, to je zadatak i poslovnog sektora, to je zadatak i asocijacija Gospodarske komore i Obrtničke komore koje dijelom to rade ali većim dijelom ne rade. A ja mislim da bi bila stimulirana ukoliko bi oni na osnovu toga i ostvarivali svoje prihode. Jer kada ostvarujete prihode po garantiranom sa članarinom principu onda niste baš motivirani da ono što se kaže skačete na prvu loptu ili na glavu i tražite posao okolo. S te strane naravno da inicijativa treba biti i za to da se oni malo više tržišno orijentiraju i onda neće biti potrebno da se traži od HAMAG-a da rade edukacije i od ministarstva, mada ono to i radi i radi svake godine … [[Govornik se ne razumije.]] obiđu se sva sjedišta županija da svi mogu dobiti informaciju, prođe tu 2, 3 tisuće poduzetnika ali trebamo inzistirati na uključivanju većem i ovih asocijacija o kojima sam govorio. Na kraju, i to mi je evo drago da vam mogu pokazati, da vidite, ne da vam mogu pokazati, je to što ovdje imate totalno transparentno tko je dobio jamstvo, preko koje banke, u okviru kojeg programa, sve tvrtke. Znači svih 270 jamstava. Paradoks, a nadovezujem se na točku prije, ovdje su ispisane tvrtke koje su dobile kredite i preko HBOR-a, znači ovdje možemo to vidjeti a HBOR to ne može iz nekog razloga, rekao sam dosta često se izbacila lopta u out. Tako da se ne napravi ništa. Znači moje pitanje ovdje i stav kluba SDP-a je zbog čega HAMAG to može raditi za iste te kredite kao što je u HBOR-u. I prijedlog kolegama iz MOSTA, vidim da gospodina Lovrinovića nema, ali evo tu su ostali kolege, ako će pisati neki zahtjev ili zaključak, inzistirati na tome, evo vam još jedna potvrda da se može napisati tko je dobio kredit i da se može znati informacija koliko, pod kojim uvjetima, u okviru kojeg programa. A rekao sam, mnogi od tih jamstava su upravo vezani za HBOR. I znači paradoks je da s jedne strane u izvješću HAMAG-a vidimo ono što je HBOR odradio a da on to sam ne želi prezentirati. I sa te strane otklonite sve moguće na transparentnosti, sve moguće sumnje da je netko nešto dobio preko veze, da se nekog preferira. Na kraju krajeva, svatko tko ovo pročita, a dostupno je cijeloj Hrvatskoj javnosti jer imamo to i na web stranicama Sabora, svatko može pogledati iz svog grada, iz svoje županije tko je dobio i na kraju usporediti da li je to pravi projekt i da li je projekt u funkciji ili je to netko dobio na neki netransparentan način. I to je najbolja borba protiv bilo kakve sumnje koja se može uvući među nas da je netko politički nekome nešto pomogao. I evo kažem još jednom kolegama iz MOST-a, to je rekao i dobro kolega Vrdoljak, oni to mogu vrlo jednostavno kao dio vladajuće koalicije aplicirati. Nema potrebe se ponašati kao opozicija, predlagati i tražiti da netko to drugi napravi kada možeš napraviti sam. Recimo u okviru prošle točke poslovnička odredba je ta dopuštala da se predloži i zaključak u ime Kluba zastupnika MOST-a, ja sam rekao da bih ja to podržao da HBOR mora javno objavljivati svoje dokumente. Ali kako sada to nije napravljeno vjerojatno, možda je, ne znam, ali ako nije sada onda će na drugoj raspravi biti. Biti će je za 2015. za pola godine rasprava pa se onda to može vrlo jednostavno aplicirati. Znači ovo je nešto što je najbolja garancija da netransparentnosti i ispod žita dodjeljivanja kredita i jamstava i potpora neće i ne smije biti. Naravno da se uvijek može desiti da se neko jamstvo aktivira i to ste vidjeli i u ovom izvještaju ali to je rizik posla. Bitno je da to ne iskače iz određenih okvira. Meni je nažalost simptomatično da najviše toga ide na HBOR ali to je zbog toga što i oni daju po svojoj prirodi posla najrizičnije kredite, tako da i to mogu razumjeti i sa te strane tako treba ja bih rekao izvještavati Hrvatski sabor i dalje. I zato moja pohvala na radu, na transparentnosti i na ciljevima koji su ostvareni jer su bili takvi i planirani. Krenulo se sa 100 jamstava godišnje, sad je to 300 ili nešto malo manje od 300 u 2014. Ova godina 2013. je bila preko 400, a uvjeren sam da će 2015. biti i preko 500 jamstava. I kada zbrojite sve te tvrtke koje su dobile potporu, kada gledate i potpore kroz bespovratne poticaje, kad gledate kredite HBOR-a tu se nađe 5000 tvrtki u proteklom razdoblju koje su na ovaj ili na onaj način poduprte od države.

I bio je neizostavan dio oporavka hrvatskog gospodarstva. I da nije bilo malih i srednjih tvrtki vjerojatno rast BDP-a u 2015. godini ne bi ni vidjeli.

Pa imat ću za minutu doslovno priliku puno više govoriti u ime kluba HDZ-a, ali imam samo jedno jednostavno pitanje za gospodina Marasa. S obzirom da se svi slažemo oko značaja HAMAG-a i oko onog što je on mogao i trebao doprinijeti hrvatskom gospodarstvu prije svega srednjim i malim poduzetnicima, onda nam objasnite zašto se dogodio dramatičan pad izdanih jamstava 2014. u odnosu na 2013. Dakle, podržavamo to, sve divno, krasno.

Mislim da je to rečeno i u uvodnom dijelu. Znači, HBOR je imao manju aktivnost u 2014. godini, a kako je najveći korisnik jamstava i to se po izvješću vidi upravo HBOR, onda je bilo i nešto manje jamstava. Ali ono što je bitno za reći, iako je pad bio za hajmo reći tridesetak posto u 2014. godini kada gledamo rad HAMAG-a ono je ipak 250% veći nego što je bio na početku 2011. godine. Znači, krenuli smo sa polazne osnove 100 jamstava. Ali mislim, vi ste poslovan čovjek, vi znate što znači 2 i pol puta povećati posao sa istim brojem ljudi. Pa to je za pljesak sam po sebi. Sa druge strane rekao sam, godinu dana ranije je bilo 400, u 2015. ćete vidjeti bit će više od 5 stotina jamstava.

2014. godina je rekao sam zbog čega je bila nešto slabija, ali je činjenica da je to u biti nemjerljivo više nego što je to bilo prije i da tako treba nastaviti i dalje. I tko god bude, odnosno sada gospodin Horvat ministar poduzetništva i obrta treba mu dati podršku. To je pravi smjer. Znači, na taj način treba podupirati naše male i srednje tvrtke i ovo je jedno vrlo snažno oružje. Jer kad vidite koliko jamstava je izdano, kad vidite koliko potpora je izdano, koliko je tvrtki uključeno u tu priču nitko ne može reći da je to negativna priča.

Zamislite gospodine Maras koliki je rast u odnosu na vrijeme kad HAMAG nije postojao? No dobro, poštovani predsjedavajući, uvaženi kolegice i kolege pa prije svega bih htio reći koliko je zapravo rad ove agencije bitan za Hrvatsku i hrvatsko gospodarstvo. S obzirom na činjenicu da smo svi zajedno bili u višegodišnjoj krizi, s obzirom na činjenicu da je u međuvremenu ta kriza poprilično devastirali hrvatski privatni sektor posebno srednje i male poduzetnike i obrtnike, a da na suprotnoj strani cijelo to vrijeme od devastiranog privatnog sektora imamo neučinkovit sve veći javni sektor, onda se ne treba pitati kako to da smo zabilježili nevjerojatan rast javnog duga, posljedično pad kreditnog rejtinga i tako u tom začaranom krugu danas imamo nakon Grčke najveće kamate. Ali da se ne ponavljam to sam već rekao malo čast u replici i gospodinu Vrdoljaku. Povrh svega toga Hrvatska i hrvatski poduzetnici su završili kao što znamo u EU. Zašto naglašavam da smo završili u EU zato što naravno da je onda naša nekonkurentnost još i više proteklih godina došla do izražaja. Uzimajući u obzir ovo sve prethodno rečeno onda naglašavam koliki je značaj i ove rasprave i Hrvatske agencije za malo poduzetništvo. Pozdravit ću za početak činjenicu, mislimo da je to dobro da se spojio HAMAG Invest i BICRO. Mislimo da na taj način treba slijediti vjerojatno i neke druge agencije, jednostavno nakon toga mogu biti učinkovitije, a ne manje aktivne. Na to ću doći kasnije. Međutim, neprihvatljivo je objašnjenje gospodina Marasa, a to je da eto HBOR nije bio tu, pa da onda zbog toga je pad izdanih jamstava. Dakle, naglašavam za hrvatsko srednje i malo poduzetništvo, za obrtnike, za sve one koji pokreće posao, za žene poduzetnice apsolutno nikog ne zanima i ne bi trebale zanimat isprike i objašnjenja zašto se nešto nije moglo, nego je to trebalo učiniti. Nadam se da će ono što ste najavili, dakle da će 2015. pokazati ponovno rast. Zato što jednostavno danas veliki dio posebno srednjih i malih poduzetnika nasušno trebaju sredstva, trebaju sredstva, trebaju jamstva države, trebaju dakle podršku vlastite zemlje i to ne samo kroz HAMAG. Ali danas je tema HAMAG. Ako to ne razumijemo počevši od ovog Hrvatskog sabora da ni jedno gospodarstvo u 21. stoljeću okosnica bi trebao biti privatni sektor ne može napredovati ako država, Vlada, administracija, cjelokupna bez obzira na političko opredjeljenje ili svjetonazor ne stoji iza svog privatnog sektora. Danas kada smo punopravna članica EU onda sigurno je da ne možemo naprijed a kamoli onako brzo ili brže nego što smo dosad to činili. Dakle, jedna primjedba, to sam rekao i na odboru možda ne bi bilo loše u budućnosti kolege iz HAMAG-a da stopa aktivacije koja je 2014.dakle za izdana jamstva bila 12,5% samo da se i u pismenom obliku nađe usporedba sa drugim državama jednostavno zato da možemo pratiti koliko ste vi uspješni i učinkoviti što ne znači pritom, ne ciljam na to da bi vas netko sutra treba prozivati jer to bi bilo u suprotnosti s onim što sam rekao, a to je dakle da mislim da HAMAG-a treba preuzeti rizik za hrvatske prije svega srednje i male poduzetnike i obrtnike kao što to treba i HBOR. HBOR raspravu smo imali nedugo. Želim još reći da dakle nažalost brojke pokazuju da su i neke potpore koje su trebale biti dodijeljene prepolovljenje, objašnjenje za to je bilo da nema sredstava u proračunu pa je onda moja primjedba ponovno ista. A to je država Hrvatska bez obzira na političke stranke i većinu se mora odlučiti hoće li podržavati vlastite poduzetnike pa i pod cijenu rizika, a podsjetit ću nas sve i sad ovo naglašavam cijena rizika poslovanja u Hrvatskoj je posljedica onog što nije napravila Vlada, odnosno administracija. Pa ću ponovit. Dakle, posljedica rizika za poslovanje u Hrvatskoj koji je sve veći i sve lošije poslovanje je posljedica, izravna posljedica onog što Vlade su činile ili nisu činile ili su trebale činiti pa nisu a to su reforme. Posebna pohvala vam za dodjelu potpora Vukovarsko-srijemskoj županiji odnosno poduzetnicima tamo kao sanacija zapravo za posljedice poplava. Mislim da je to odlično i mislim da ćemo se složiti da to treba posebno pohvalit.

Ako ćemo sve svesti i svodit stalno, a javni sektor koji je zaista pregolem u relativno maloj hrvatskoj ekonomiji na cijenu, ako će jedini parametar kojim će se javni natječaj od javnih poduzeća pa i javne administracije svodit na to da hrvatski poduzetnici nakon višegodišnje krize opterećeni kamatama i dugovima, moraju biti cjenovno konkurenti koji puta i Kinezima. Pa mislim da je savršeno jasno da ne može se očekivat rast proizvodnje osim u izvozu što je žalosno. Dakle šta sad? Poruka je slijedeća hrvatsku državu ne zanimaju vaši proizvodi, vaše usluge pa vi lijepo odite u Francusku i Austriju tamo prodajte pa je to evo rast izvoza, doći će neki euri. To nije put. Prečesto sam i osobno bio u toj situaciji da te pitaju u stranim državama pa dobro a šta vi radite doma? Pa doma znate ništa. To hrvatsku državu ne zanima. Ako o njima država ne brine neće nitko brinuti vjerujte mi. Ja jesam za tržište, tržište je dobro došlo, jesmo u tržišnoj ekonomiji ali da se ne zavaravamo da će netko drugi brinuti za našu ekonomiju i za naše poduzetnike. A od njih očekujemo oporavak i zapošljavanje desetaka tisuća ljudi u slijedećim godinama. Dakle nema tko drugi, sumnjam da će država zapošljavati kako stvari stoje. Evo, na kraju dakle pohvala za trud i rad. HDZ će prihvatiti izvješće.

Hvala lijepo. Drago mi je da ste podržali izvješće jer se zbilja vidi da su ljudi odradili dobro posao. Ono šta je bitno, bitno je da 2015.godina će biti još i bolja.

Znači mi smo prošle godine imali i novi program subvencija kamata za mikrokredite. Preko 2 tisuće poduzetnika je koristilo taj program, nisu svi uzeli jamstvo HAMAG-a ali jedna velika količina poduzetnika je. Znači treba kombinirati HAMAG, treba kombinirati subvencije koje ima ministarstvo i raditi najbolji mogući efekt. Ono šta je bitno i s čim se mora svatko složiti bez obzira na to da li je nešto palo ili nije, odnosno da li je, morate si postaviti neki … znači ja sam krenuo od 100. To je bilo ono što je bilo 2011. I ja vam mogu reći da ćemo samo u jednoj godini imati ko 5 godina od 2007. do 2011. godine. Pa to je za pohvalu. Znači s te strane evo ja bi volio isto tako da novi ministar kaže ljudima u HAMAG-u očekujem 1000 jamstava godišnje do kraja 2019.godine. Tako sam ja nastupio, rekao sam prvi put kad sam sjeo ljude, rekao imate 100 želim 500. I do toga smo došli. Sada očekujem da se također nastavi pozitivan trend, jer kao što ste rekli to nama treba i kao što ste rekli mali i srednji poduzetnici ne mogu očekivati pogotovo oni najmanji na tržištu da će se prema njima banke ponašati kao majke nego više kao maćehe. I s te strane država mora stati više iza njih. Kao što moram reći da prilično često proteklih nekoliko godina, barem kad su bila ekonomska pitanja na stolu, kad je nešto bilo suvislo znali smo mi podržati iz HDZ-a ne samo izvješća. Međutim, kad to tako činite onda očekujte s druge strane barem minimum korektnosti kada iznosite točne podatke, a točni podaci, ja ih sad neću ponavljati ovdje, kada smo kritizirali najčešće smo kritizirali argumentirano. Za svaki tango je potrebno dvoje kažu. A to znači da hrvatsku javnost, a to sam prečesto svjedočio zbunjivat. Kad netko kaže gle, dug je 10 a onda netko kaže i s druge strane 20, pa ajmo mislim konačno prekinuti praksu da se ovdje nadmećemo sa lažnim brojkama. Dakle ajmo uvesti praksu da se ne možemo ne razumjeti oko činjenica i statistike. Jest da statistika često može biti onako kažu laž velika, laž pa statistika ali bez obzira na to postoje institucije u Hrvatskoj državi kojima se još uvijek može vjerovati. Pa onda ajmo, zapravo ja pozivam na to, se ne nadmetati ovdje oko nečega što je svima očigledno. Jer je svima očigledno Državni zavod za statistiku pokazuje jasne brojke i oko zaposlenosti i nezaposlenosti i javnog duga.

Sljedeća je rasprava u ime kluba HNS-a Liberalni demokrati, uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub HNS-a će podržati ovo izvješće u nadi da će rezultati za 2015. kao što je i bilo rečeno ovdje i željeno biti bolji. Imao bih samo nekoliko načelnik sugestija primjedaba možda za budućnost i određenih prijedloga što se tiče samog rada agencije u narednim godinama. Krenuo bih vrlo kratko taksativno ću pokušati, da … [[Govornik se ne razumije.]] dobijem, ukoliko mogu dobiti određene, jer imam nekih dilema što se tiče, vidim poglavlje 8., 1.8.2. znači određeni, određeni rizik poslovanja agencije HAMAG BICRO-a postupci predstečajne nagodbe i stečajni postupci pa tu se spominje dolje iznos od nekih 23,5 milijuna kuna. Ne znam u kolikoj mjeri je tu, na taj način preuzimate, da li su to izdana jamstva ili bespovratna sredstva koliko sam uspio pročitati, što je sa tim sredstvima i čiji je to rizik, pretpostavljam rizik agencije odnosno države. Postavljam pitanje kako se je moglo dodijeliti određena jamstva i određena bespovratna potpora poduzećima koji su u tekućoj godini došli u tu situaciju. Nadalje, velim to bi, to postavljam pitanje sa ciljem da agencija u narednim razdobljima, da li da vrši kvalitetniju valorizaciju prispjelih zahtjeva što vjerujem da se radi, vidi se iz, i u izvješću su spomenute i terenske kontrole ali znači da se obrati veća pozornost na taj dio. Ono što bih želio naime, evo pohvaljujem i ove nove projekte i programe koji su aktivirani. Srednji poduzetnici već imaju razvijeniju i svoju infrastrukturu tako da im podrška agencije možda u određenim dijelovima nije niti toliko potrebna. Naime, poglavlje 7 Poticanje investicija u unapređenje investicijskog okruženja. Mislim da je to područje koje bi trebalo, a dolazim iz lokalne samouprave, daleko više raditi na sinergiji sa jedinicama, tijelima regionalne, lokalne samouprave u smislu upravo stvaranja investicijskog okružja. Naime, vjerujem da ste u tim kontaktima spoznali da jedan veliki broj mikro i malih poduzetnika pogotovo ima određene probleme da kažem jednostavno čak u izradi ne samo poslovnih planova, ne samo popunjavanja lista za natječaj, kandidiranja određenih svojih projekata, jer tu se može postići jedan vrlo kvalitetan sinergijski efekt sa jedinicama lokalne samouprave jer vjerujem da velika većina, sredina i općina i gradova ima određene dobre kontakte i ona ima svoje neke lokalne potpore što se tiče povećanja upravo njihove apsorpcijske moći za i da li su u pitanju jamstva, da li su u pitanju bespovratna sredstva ili pogotovo fondovi Europske unije.

Velim jer znam kakva provjera se mora napraviti da se odobre jamstva ili sredstva i zato mi tu, velim nemam konkretan odgovor na ta neka pitanja. U cjelini ono što bih isto htio spomenuti dosta se govorilo u protekloj godini i '14.-oj i '15.-oj i govori se još uvijek i to nije samo problem hrvatskog gospodarstva, pogotovo malih i srednjih, to je problem i Europske unije, čak je i Europsko vijeće o tome imalo određene zaključke, ciljano školovanje kadrova, iščitavam iz izvješća, određene projekte, međutim, sugeriram daleko direktniji kontakt pogotovo što se tiče strukovnih škola i nadalje učilišta i fakulteta. Upravo konkretnije znači da se ne robuje određenim programima koji vidi se da možda opada interes za njih. Tu očekujem daleko veću inovativnost i osmišljavanje daleko nekih drugih, znači upravo usmjerenih, ciljanih. Konkretno ciljano školovanje za potrebe metaloprerađivačke industrije. Problem je obućarska industrija, dolazim iz kraja Varaždinske županije gdje je prerađivačka industrija relativno dobro razvijena, čvrsto stoji na nogama, međutim nedostaje stručnog kadra. Preporučam da u tom dijelu ukoliko, vjerujem, i vjerujem i znam da imate i znanje i kapacitete sa resornim ministarstvom, ciljano sa strukovnim školama da se ide u konkretne, u razradu konkretnih potpora čak i direktnih i bespovratnih u opremanje, konkretno učionica, đačkih kabineta da li u sklopu strukovnih škola, da li u sklopu tvrtke koja je spremna dati i tehničko osoblje i za dodatnu edukaciju i praksu postojećih. Isto tako, ima nekih jedinica lokalne samouprave koje kroz svoje potpore pogotovo velim mikro, malo, malim poduzetnicima OPG-ima pružaju besplatne usluge osposobljeni su za voditelje EU projekata, za izrađivače poslovnih planova jedinice lokalne samouprave besplatno daju usluge zainteresiranim mikro i malim i srednjim poduzetnicima. Tu pokušajte naći određenu nišu i da se upravo agencija uključi da li kroz potpore, da li kroz sufinanciranje određenih ne znam da li se radi o opremanju, da li se radi o start up poduzetnicima potencijalnim itd. Nadam se da kad ćemo imati raspravu za 2015. da ću dobiti i očekujem naravno odgovore od vas.

Prelazimo na pojedinačne rasprave. Uvaženi zastupnik Marko Sladoljev. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zastupnici, gospodin Liović. U izvješću se konstatira da je svrha spajanja ovih dviju agencija bilo strateško kreiranje jedinstvenog sustava koji će poduzetima pružiti mogućnost ostvarenja potpora kroz faze istraživanja, razvoja i komercijalizacije projekta na jednom mjestu. No, opće je poznato da je BICRO dok nije bilo dakle spajanje tih dviju agencija plasirao oko 50 milijuna kuna godišnje poduzetnicima za istraživanje i razvoj. Tek su 2015. otvoreni neki natječaji, ali sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i to iz zajma Svjetske banke. Također u izvješću navodite da je krajem 2014. u agenciji bilo zaposleno 96 djelatnika. S obzirom da ste krajem 2015. godine u Narodnim novinama objavili natječaj za zapošljavanje na neodređeno za 32 nova djelatnika.

I sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo htio bih se uključiti u ovu raspravu. Prije svega htio bih pohvaliti i čestitati i zahvaliti sve one ljude, a to je plemenita vještina koji iz ničega su sposobni stvoriti nešto, koji su tu ideju spremni pretvoriti u nekakav projekt i onda to još prodati. I kamo sreće prodati negdje van na vanjska svjetska tržišta. Međutim, Hrvatska na tom putu ima jako mnogo problema još uvijek. Evo spomenut ću samo, citirat ću tj. nešto je objavljeno mislim u Slobodnoj Dalmaciji od strane, znači to je bio intervju sa gospodinom Ivanom Mrvošem izumiteljem pametne klupe. Mislim da problemi ne počinju samo kod nedostatka inkubatora, glavni problem je što ljudi koji imaju ideju ne znaju kome bi se uopće obratili. Kroz zadnjih nekoliko mjeseci često, često mi se preko društvenih mreža javljaju ljudi koji imaju zanimljive ideje, a ne znaju kome bi se obratili i uputili ih na daljnje korake. Oni koji se bave softwareom već se nekako snađu, ali oni koji se bave fizički opipljivim proizvodima hardwareom imaju puno više problema i to govorim iz iskustva. Kaže dalje, da nisam imao očevu radionicu valjda u garaži i alat sumnjam da bi ikada nastala pametna klupa. Stvarni proizvodi zahtijevaju veći tim ljudi, ali i vrhunsku opremu sa kojom ćete izraditi prvih nekoliko prototipova. Ponovno ćete morati izdvojiti određena sredstva da bi uopće dobili proto tipove. Tu navodi dalje primjere o alatu itd. Kraj citata. Znači, ono što je rečeno ovdje ranije. Realni sektor je ono što može izvući našu zemlju i to je nešto što je daleko vrednije u smislu napora od javnoga sektora. Mi moramo, ja apeliram ovdje i prema Vladi i prema HAMAG-u, BICRO-u i drugim institucijama da se napravi nekakav klaster gdje će doći ljudi sa idejom, gdje će im projektantski i konzultantski uredi pomoći da od ideje naprave projekt.

To je proces koji u Hrvatskoj koliko je meni poznato, a slušam ovakve priče na dnevnoj bazi nije do sada zaživio. Dakle, dajmo tim ljudima koji imaju ideje, koji nešto žele raditi svojim rukama, a to je rijetko kažem opet da rade. Dajmo im da rade, dajmo im novaca, ukrotimo im banke, srežimo im birokraciju, srežimo im korupciju i proglasimo one koji uspiju. Jedan dio naravno neće uspjeti to je isto prirodno, probat će neki drugi puta s nečim drugim, koji uspiju nacionalnim herojima i dajmo im da rade. Evo jedan apel prema institucijama. Što se tiče vašeg izvješća hvala vam na svemu što ste napravili do sada.

Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Naime, gospodine Sinčiću, kako gospodin Ivan Mrvuš dolazi iz Solina i kako klupa, pametna klupa tzv. pametna klupa koju je on a ima isključivo čovjek i afinitet i volju i rad izumitelj prepoznat uistinu diljem cijelog svijeta. Prepoznat je na način da smo prvu pametnu klupu mi u lokalnoj upravi u Gradu Solinu otkupili od njega i pomogli mu u realizaciji te klupe. I na taj način poslije interesantno je prihvatljiv bio na svim razinama od Hong Konga, Tokija, na svim kontinentima, tražen u Sarajevu, svagdje su instalirane naše klupe ali nažalost kad je tražio zemljište za koje mu je lokalna uprava pomogla da kaže koja čestica zemlje, ali se nalazi u DUUDI-u mora tražiti zahtjev jednostavno je odbijen. Na taj način uistinu je točno to što ste vi kazali, ali vam moramo reći da na razini lokalne uprave je imao izuzetno veliku potporu jer pitanje je što bi i kako bi reagirali i u Sarajevu, i u Rijeci, i Hong Kongu, Tokiju bilo gdje da mi u gradu nismo prvu klupu otkupili i njemu bili poticaj za daljnji razvoj toga njegovog zaista inovativnog proizvoda.

Kao što ste primijetili i pohvalili izvješće HAMAG-a, pogotovo pogledajte evo zadnjih nekoliko stranica, odnosno ovi projekti koji su vezani za ulaganje i razvoj u nove tehnologije primjerice … koji ima 32 projekta koje je poduprijet u 2014.godini među kojima su mnoge tvrtke koje se mogu usporediti upravo sa ovom koju ste rekli maloprije. Mi smo i HAMAG, evo to nije spomenuto u ovom izvješću, ali će biti u nekom od narednih, osigurali upravo za ovakve projekte kao što ste spomenuli i … što znači da će ljudi moći dobiti ulaganje u imovinu. Nije potrebno nekada da čovjek dobije zemlju, znači to je trošak, ali treba kapital da krene. Znači on sa kapitalom može krenuti i kupiti zemlju. Znači ja u proteklom razdoblju nisam bio sklon da se zemlje državna samo tako dijeli. Tu mora biti koncepcije, mora biti projekta, mora biti kapitala, mora biti jasna vizija šta će na kraju od toga ispasti. Znači ako tražiš zemlju moraš imati zaokružen projekt i to pogotovo kada se radi o jedinicama lokalne samouprave. Tu smo se nagledali dosta toga u prošlosti gdje su stotine i stotine općina dobivale zemlju od države na kraju tamo nije nikla ni jedna tvrtka. I protiv toga se treba boriti. Jer državna zemlja se također može i otkupiti, ali ako je projekt zaokružen. I sa te strane HAMAG radi BICRO jako puno i tu su neki u raspravi primijetili da smo upravo htjeli i smanjenjem državne administracije, znači mi smo spojili dvije agencije koje sad potpuno pokrivaju male i srednje poduzetnike. HAMAG radi na tim projektima i ima jako puno programa koji mogu biti od koristi našim poduzetnicima što se vidi naravno iz izvješća. I završno obraćanje u ime predlagatelja je gospodin Darko Liović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene dame i gospodo zastupnici evo izrazito mi je zadovoljstvo što ste danas imali uistinu konstruktivnu raspravu i što ste mahom svi klubovi odlučili podržati izvješće Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2014. godinu. Evo dozvolite mi da se i referiram na nekoliko pitanja koja ste u svojoj raspravi postavili na koje smatram da sam kao predstavnik institucije dužan dati vam na neki način i odgovor. Vezano za raspravu gospodina Bileka, evo zahvaljujem dakle na podršci vašeg kluba. Pitali ste odnosno postavili ste pitanje regionalne rasprostranjenosti dakle potpora i jamstava. Slažem se s vama. Doista Zagreb kao glavni grad Hrvatske i sjeverozapadna Hrvatska zajedno sa Istrom konzumira ga, ajmo to tako reći, dakle upravo najveći dio jamstava i potpora i naše su aktivnosti upravo usmjerene u smjeru dakle edukacije i u smjeru dakle jače vidljivosti upravo dakle u onim regijama gdje je ta zastupljenost možda manja, gdje je informiranost poduzetnika manja. Moram reći da su naši javni pozivi, odnosno aplikacije sastavljeni upravo na način da favoriziraju ona područja na kojima je stupanj gospodarskog razvoja dakle ispod prosjeka RH tako da se dodjeljuju dodatni bodovi upravo dakle tim tvrtkama koje dolaze sa tih područja. Apsolutno se slažem s vama u tom smjeru treba nastaviti i dalje kako bi ta regionalna rasprostranjenost jamstava i potpora bila što bolja u budućnosti. Vezano za pitanje gospodina Miloševića i kluba HDZ-a u smislu pada broja izdanih jamstava, da jamstava su kao što sam i rekao u uvodnoj raspravi pala, došlo je do pada kreditne aktivnosti poslovnih banaka i HBOR-a. Međutim, kao što sam bio i naveo u pojedinačnoj raspravi, u početnoj raspravi određeni administrativni uvjeti u jamstvenim programima koje smo uveli također su doveli do pada izdanih jamstava. Prije svega kao što sam rekao isključili smo trgovinu kao prihvatljivu djelatnost, onemogućili smo refinanciranje odnosno izdavanje jamstava za refinanciranje kredita kod istih poslovnih banaka, uveli smo strože uvjete odobravanja jamstava u poljoprivredi u smislu neodobravanja jamstava za obrtna sredstva i isto tako onemogućili smo izdavanje od 1.1.2014. godine dakle jamstava za obnovljive izvore energije. Ove dvije posljednje stavke su rezultat zapravo strožih pravila koje je provela Europska komisija u smislu odobravanja državnih potpora. Također slažem se sa gospodinom Miloševićem vezano za Zakona o javnoj nabavi, posebno želim istaknuti da bi HAMAG BICRO i Ministarstvo poduzetništva i obrta upravo u budućnosti kroz Zakon o javnoj nabavi trebalo pronaći instrument poticanja, intenzivnijeg poticanja malog i srednjeg poduzetništva prvenstveno tu mislim na inovativnu javnu nabavu.

Dakle, da to nisu predstečajne nagodbe koje su otvorene u godini kada su odobrena jamstva, nego su to zapravo tvrtke kojima je jamstvo bilo odobreno u prethodnim godinama dakle u razvoju od osnivanja agencije praktički dakle od 1994. godine a koje su dakle u 2014. godini za koju se podnosi izvješće došlo u odgovarajuće probleme i dakle u postupak predstečajne nagodbe. Kao što je i navedeno u izvješću ukupno je pokrenuto 23 postupka predstečajnih nagodbi u čemu je HAMAG BICRO isplatio samo po dva slučajeva dakle sredstva, dakle došlo je do aktivacije jamstava dok u ostalih 21 slučaju HAMAG nije izgubio sredstva u predstečajnoj nagodbi. Također, slažem se sa gospodinom Batinićem vezano za projekte edukacije poduzetnika i uvođenja edukacije za strukovne škole, dakle apsolutno HAMAG BICRO zajedno sa svojim stručnjacima treba biti intenzivnije prisutan u tom području. Vezano za pitanja gospodina Sladoljeva, evo dozvolite isto tako da odgovorim na pitanje vezano za potpore inovativnom procesu. U 2014. godini su bile kroz program RAZUM i kroz program POC, dakle plasirana odgovarajuća sredstva, dakle riječ je o iznosu od 18 milijuna kuna. U 2015. godini taj iznos ugovorenih sredstava popeo se na 32 milijuna kuna. Ono što moram reći, slažem se s vama, dakle inovacije su temelj razvoja Republike Hrvatske i sasvim sigurno da bespovratna sredstva treba usmjeriti prema inovacijama. Upravo u tom smjeru ono što je i rečeno, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije je uložila sredstva u dva fonda rizičnog kapitala. Jedan je dakle ENIF, riječ je o regionalnom fondu kojeg je osnovala dakle Europska komisija zajedno sa zemljama jugoistočne Europe gdje je Hrvatska dakle prva zemlja iz tog prstena koja je uplatila sredstva upravo dakle za inovativne projekte, za inovativno poduzetništvo. Također, zajedno sa Svjetskom bankom razvili smo, odnosno razvijamo venture capital fond, fond rizičnog kapitala koji će isključivo biti namijenjen inovativnom poduzetništvu.

Što se tiče pitanja oko broja zaposlenih, na dan 31.12.2015. godine broj zaposlenih u agenciji je porastao kao što ste rekli sa 96 na 119 zaposlenih.

HAMAG BICRO u ovom trenutku je bio potkapacitiran, odnosno u ovom trenutku još uvijek je potkapacitiran.

I naravno vezano na pitanje gospodina Sinčića i pitanje informiranosti poduzetnika, apsolutno se slažem s vama dakle HAMAG BICRO treba biti još vidljiviji među poduzetnicima, treba se intenzivirati prisutnost na terenu. Mi to pokušavamo, mi to radimo, međutim i kapaciteti koje imamo nas u tome ograničavaju. Što se tiče dakle konkretnog poduzetnika, dakle spomenuli ste tvrtku BANKO nažalost tu je i bilo odgovarajućih problema u toj tvrtci koja je također završila u predstečajnoj nagodbi. Ali konkretno, ta tvrtka dakle dobila je i jamstva i bespovratnu potporu od HAMAG BICRO-a tako da vjerujem da on nije imao problema po pitanju informiranosti naših programa. Ja vam se još jednom zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi i zahvaljujem što ćete usvojiti izvješće HAMAG BICRO-a za 2014. godinu. Zaključujem raspravu.